Dobro jutro kolegice i kolege!

U ime Kluba SDP-a riječ će uzeti uvažena zastupnica Sandra Krpan. Izvolite.

Poštovani predsjedniče. Pravobraniteljice sa suradnicima, kolegice i kolege. Klub SDP-a prihvaća izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2015. godinu. Želimo se zahvaliti pravobraniteljici i njezinom timu Višnji Ljubičić na sveukupnom radu u 2015. godini. 2467 predmeta, 7 samostalnih istraživanja, 9 analiza, 2 memoranduma o suradnji, sudjelovanje i dobivanje europskih projekata zaslužuje našu punu pažnju. Područje rada pravobraniteljice gdje ona djeluje vrlo je široko. Radi se o suzbijanju diskriminacije na osnovi spola, bračnog i obiteljskog statusa, trudnoće, materinstva, spolne orijentacije i rodnog identiteta. Nema teme u društvu usudila bih se reći koje se ne može promatrati s pozicije ravnopravnosti spolova. Što možemo zaključiti kada pročitamo cjelokupno izvješće? Da su žene u Hrvatskoj u daleko ne ravnopravnijem položaju od muškaraca. Ali to nije ništa novo. Hrvatsko društvo jest tradicionalno patrijarhalno, stereotipi o muško ženskim odnosima prisutni su u školskim udžbenicima, u medijima sve vrišti od spolnih stereotipa i seksizama gdje se žensko tijelo isključivo koristi kao objekt pažnje. Žene na televiziji ne govore kao sugovornice i ekskluzivne gošće. Mi pravo na glas dobijemo kao anonimne osobe kada treba dati izjavu. Nadam se da ovako poražavajuća slika kakva danas vlada u našem Parlamentu na skorašnjim izborima neće ponoviti. Ima nas 15% u Saboru i nedostaje nas još 35 da bi brojka bila ravnopravna, 50% Nikada se u Hrvatskoj kao posljednjih dana, kao jučer nije govorilo o obrazovanju, obrazovanje je postalo top tema. Više nego ikada treba nam i humanizma i tolerancije da se ne bi crvenjeli zbog homo … stavova mladih ljudi što su prikazala provedena istraživanja. Zato građanski odgoj i zdravstveni odgoj moraju biti obavezni nastavni predmeti. Važno je što skorije usvojiti Istanbulsku konvenciju. Riječ je o Konvenciji Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja zato što je uočljiv trend brutalizacije obiteljskog nasilja. U 2015. godini u RH ubijeno je 12 žena od muških članova obitelji. Broj žrtava kaznenih djela među bliskim osobama porastao je za nevjerojatnih 184% Rijetko se događa da je žrtva izložena samo jednom obliku nasilja. Vrlo često fizičko nasilje povezano je s verbalnim, psihičkim ili ekonomskim nasiljem. Potrebno je dodatno educirati policijske službenike da razlikuju žrtvu od nasilnika da ne dolazi do dvostrukog uhićenja i da se u obzir ne uzima samo aktualni događaj već i povijest ukoliko u određenoj obitelji postoji. Demografska slika Hrvatske nije optimistična. Statistike nam ne idu u prilog. 39 566 živorođenih nad 50 839 umrlih a svejedno dozvoljavamo kao društvo da žene spolnu diskriminaciju osjete baš uz trudnoću i materinstvo. Nije ni natalitetna politika i rješavanja stambene problematike i nezaposlenosti primjerice smanjivanjem ugovora o radu na određeno vrijeme, izgradnja jaslica i dječjih vrtića i ne samo u gradovima nego i u ruralnim sredinama, fleksibilno radno vrijeme, poticanje, korištenje stanke za dojenje, osiguravanje prostora za tu namjenu a ne izazivanje podsmjeha kada zaposlena žena želi koristiti to pravo kao i korištenje rodiljinog i roditeljskog dopusta za očevu.3 469 tata u 2015. godini koristilo je rodiljni ili roditeljski dopust, potpore ili naknade. I ja im s ove govornice čestitam na tome, na hrabrosti jer te tate ruše stereotipe da je porodiljni samo za mame. Kao društvo moramo stati na stranu muškaraca kod dodjeljivanja roditeljske skrbi. U pravilu sudovi na preporuku centara za socijalnu skrb roditeljsku skrb dodjeljuju majci smatrajući da su majke bolje skrbnice. U tom smislu nužna je edukacija i senzibilizacija da očevi jednako dobro mogu brinuti za svoje potomstvo. Trendovi na tržištu rada zaslužuju našu posebnu pozornost. I najviše pritužbi pravobraniteljica je primila iz područja rada, zapošljavanja i socijalne sigurnosti. 51% je takvih pritužbi. Osobito je visok postotak spolnog uznemiravanja na poslu, 79% žena je doživjelo spolno uznemiravanje. Zatim slijedi diskriminacija temeljem majčinstva, obiteljskog statusa, nejednakih plaća. Žene se sporije zapošljavaju, lakše gube zaposlenje i ekonomski su više izložene siromaštvu. I zbog tog ekonomskog siromaštva jedan dio žena postanu i seksualne radnice. Prema važećim zakonskim propisima prekršajno se kažnjavaju osobe koje se odaju prostituciji ali ne i kupci usluga. Ja osobno kao i pravobraniteljica želim se založiti za švedski model u kojem se kupci usluge kriminaliziraju a seksualne radnice dekriminaliziraju. Čitajući jedne dnevne novine upoznala sam se s radom Udruge „LET“, udruge za unapređivanje kvalitete života. Što rade LET-ovci? U nekoj drugoj isto tako tužnoj priči dijele i šprice i čine puno, puno za kvalitetu života jer oni štite život i zdravlje. Treba pohvaliti i rad pravobraniteljice za prava transrodnih osoba, žena u ruralnim područjima, žena s invaliditetom koje trpe socijalnu izolaciju, pripadnicama nacionalnih manjina, za žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu. U izvješću se govori i o pritužbama zbog neuporabe rodno osjetljivog jezika. I u Poslovniku Hrvatskog sabora navodi se samo muški rod u svim člancima i stavkama, predsjednik Sabora, potpredsjednik, predsjednik Republike, zastupnik. Ja osobno mogu se nositi sa statusom zastupnik ali sigurna sam da niti jedan moj kolega ne bi pristao biti zastupnica. Zato vas predsjedniče molim da utječete da se to izmijeni i da Hrvatski sabor ne diskriminira zastupnice i da se koristi rodno osjetljiv jezik. I zaključit ću da upravo rad pravobraniteljice Ljubičić i njezinog tima podiže svijest javnosti o ravnopravnosti muškarca i žene u hrvatskom društvu. A to je jedna od temeljnih ustavnih vrijednosti i taj rad trebamo cijeniti i pozitivno vrednovati.

Uvažena zastupnice drago mi je da ste spomenuli jedan veliki problem koji u ovom izvješću nije dovoljno istaknut, a to je problem očeva i dodjeljivanja skrbništva nad djecom u slučaju rastave braka. Igrom slučaja ja surađujem sa Udrugom za ravnopravno roditeljstvo koja je u više navrata imala primjedbe na zapravo sadašnji Obiteljski zakon koji je inače pao na Ustavnom sudu i koji je, sad više nije, ali koji je izričito zapravo na neki način onemogućio zajedničko roditeljsko skrbništvo nad djecom. Statistički podaci su otprilike ovakvi, u 86% slučajeva dijete pripada majci, otprilike u 10% slučajeva je ocu. Ovdje nitko ne traži da se taj broj izjednači nego da se omogući zajedničko roditeljsko skrbništvo kako bi to dijete imalo oca i majku. Evo, samo što se tiče toga mislim da ni ovo izvješće nije dovoljno posvetilo pažnju tome. Poštovani kolega ovo izvješće ukoliko pročitate cjelovito je posvetilo tom problemu izuzetno veliku pažnju. Pravobraniteljica puno čini na tom pitanju. Ako ste pratili znači pažljivo mogli ste iščitati da i kod izmjene zakona se posvetilo tome da kod dodjeljivanja putnih isprava da je potrebno da oba roditelja mogu dati suglasnost da dijete može mu se izdati određeni putni dokument. Dakle, pravobraniteljica je apsolutno na strani očeva i mislim da svi mi trebamo više u društvu biti senzibilizirani kao što sam rekla da očevi jednako dobro mogu skrbiti za vlastitu djecu kao i majke.

Također, ni vaša stranka tj. vaša lista je bila u više od pola jedinica nije imala žene, premda meni to nije osnovni problem. Ja dolazim iz grada gdje je gradonačelnica grada, imamo ovdje gradonačelnica. Ja mislim da ste previše u tome daleko otišli, da je puno bitnije kršenje prava žena kao blagajnica u trgovačkim lancima gdje ti izrabljivači su pretvorili te žene u roblje za 2000 kuna, ne mogu otići na wc, moraju nositi doslovno pelene kod zapošljavanja ih se pita hoćete li zatrudnjeti, planirate li? To je ponižavanje žene, za to se trebamo boriti i kazati da to je roblje u ovome trenutku, u ovome stoljeću. To su bitne stvari gdje trebamo stati iza žena poglavito na razvijenim krajevima gdje nemaju te žene mogućnosti bavljenja sportom, otići na kulturni događaj i brojne, ono što imaju žene u urbanim područjima. A vi kolegice zastupnice mislim izmjena Poslovnika, i da vas netko ovdje podcjenjuje vas zastupnice ja mislim da je to manje bitno prema ovim blagajnicama i brojnim drugim ženama koje sada su roblje. Hvala lijepo. Poštovani kolega, ono što mene uvijek može izluditi argument muškarca koji kaže da nije bitan spol, je li netko muško ili žensko nego da je bitna kvaliteta i stručnost. Pa je uvijek zanimljivo u hrvatskom društvu kako uvijek ima znači 75% stručnih muškaraca koji mogu biti kvalitetni političari a samo 15% žena. A što se tiče blagajnica koje postaju roblje, ja vam želim reći kada bi na blagajnama radili muškarci sigurno ne bi imali tako male plaće. Kada bi za šivaćim strojevima šivali muškarci a ne žene također ne bi imali plaće. Kada bi u školama ta profesija ne bila toliko feminizirana, kada bi bilo više muškaraca ne bi prosvjetni radnici imali takve plaće. Zato što se vi muškarci znate jako dobro izboriti za svoja prava a vrijeme je sada da se i mi žene borimo za svoja prava. Poštovana kolegice Krpan, moje je zadovoljstvo da pripadam klubu gdje od 9 zastupnika 6 je žena, 6 je zastupnica. Jednako tako svaki put treba ponoviti, ne tako davno 70.tih godina prošlog stoljeća je rečeno da su prava žena ljudska prava, ne tako davno, nedavno. A danas sa duplerice jednih naših novina sa sredine ogroman naslov gradonačelnika glavnog grada koji kaže „Ja sam u svom mandatu kosio, skakao, igrao tenis, košarku jedino nisam rađao.“ I to je prestrašno. I to je da netko sa duplerice novina ponovno vrijeđa žene. Svaku priliku treba u ovom Saboru iskoristiti da se govori o pravima žena, jer prava žena zaista zamislite 50 godina ona su ljudska prava. Prava žena koja rade, pogledajte malo ujutro kad počne sjednica u pola 10, nemate dojam da u ovom Saboru je puno manje žena nego muškaraca.

Doista tamo vlada potpuna ravnopravnost spolova. Isto tako je kada se govorio o čelnim mjestima i u Primorsko-goranskoj županiji. I to što vrijedi u Rijeci, to što vrijedi u Primorskoj županiji, Primorsko-goranskoj županiji ja želim da to vrijedi i za Hrvatski sabor. A možemo se malo i našaliti, zašto taj muškarac nije rodio, pa da je ta priroda to tako uredila vjerujte mi to muškarci ne bi mogli istrpiti to što mogu žene. Zahvaljujem. Izvolite. Uvažena gospođo Krpan, ajde nećemo sad o mogućnostima, dakle založili ste se da zdravstveni i građanski odgoj postanu posebni predmeti znači dva predmeta. Kolega Ilčiću, ja bi to vrlo jednostavno riješila tako da bi vjeronauk isključila iz škola zato što je RH sekularna država i smatram da se vjersko obrazovanje može odvijati kroz znači Crkvu bilo da se radi o Katoličkoj crkvi, Pravoslavnoj crkvi, Sinagogi ili Džamiji. Eto tako, zato što smatram da u 21. stoljeću hrvatski učenici imaju pravo na sve informacije što se tiče njihovog zdravlja. Te informacije trebaju dobiti u školi. Ja se ne želim crvenjeti kada pročitate istraživanje koje je provedeno i koje se navodi u ovom cjelokupnom izvješću kakve stavove mladi ljudi u Hrvatskoj imaju o homoseksualcima gdje smatraju da su to bolesni ljudi, da ih treba isključiti iz društva i da ne treba dati pravo govora. Oprostite za mene je to neprihvatljivo i ja ne želim biti dio takve škole. I da treba uvesti građanski odgoj i treba uvesti zdravstveni odgoj zato što je to važno za budućnost naše djece. Replika uvažena zastupnica Margareta Mađerić. Izvolite. Uvažena gospođo zastupnice u vašem izlaganju ste rekli da se iz izvješća može pročitati da demografska slika nije optimistična. Vjerujem da ste to uljepšali iz razloga što je upravo uz pad investicija ogroman broj porasta nezaposlenosti, pada gospodarstva i općenito razvoja gospodarstva. Demografski potop jedan od katastrofalnih rezultata bivše SDP-ove vlade. I stoga želim itekako ovdje istaknuti da primjedbe koje smo jučer i tijekom replika i rasprava mi koji smo u poslijepodnevnim satima raspravljali išao vezano uz poglavlje demografska obnova nije dovoljno zastupljen u izvješću o radu pravobraniteljice za 2015.godinu zbog toga što je demografska slika je nacionalno, strateško, gospodarsko pitanje i pitanje budućnosti. Jer nema te cijene koju ne bismo bili spremni i ne bismo trebali biti spremni platiti za opstojnost vlastitog naroda. I zbog toga sve institucije i Vlada RH i resorna ministarstva itekako imaju aktivne pronatalitetne mjere i politiku kako bismo taj demografski potop naravno iz godine u godinu ipak išli u pozitivnom smjeru i smatram da je to jedna itekako važna tema o kojoj bismo trebali raspravljati i nadam se da će u ovoj godini i pravobraniteljica ne samo za ravnopravnost spolova već ostale pravobraniteljice i ministarstva veću pažnju posvetiti upravo toj problematici. Vjerujte mi ja kada govorim govorim u ime Hrvatske. Ja doista želim da Hrvatska ima veći broj djece ali niti jedna natalitetna politika dakle neće natjerati Hrvate da imaju veći broj djece dok imaju oprostite ovakvu Vladu. Vi ste razgovarali o tome dakle kako ćete povećati naknade za svako rođeno dijete da ćete im dodijeliti tisuću eura. Vlada uopće ne funkcionira, mi nemamo Vladu. O kojoj natalitetnoj vi politici govorite? Kada govorite o iseljavanju 100 tisuća ljudi. Pa ja želim da mladi ljudi odlaze iz Hrvatske ali ne na taj način da se nikada više ne vrate.

Izvolite.

Ja posebno se slažem s vama da je položaj žena ugrožen u sferi rada, na tržištu rada i da za iste poslove žene dobivaju osjetno manje plaće što zaista nije u redu. Međutim, molio bih vaše mišljenje a i vaše stranke o tome zašto žene, mi znamo da u području trgovine, u djelatnosti trgovine najviše radi žena. Trgovački centri su preplavljeni trgovkinjama, ženama koje tamo rade. Žene masovno rade nedjeljom. Može li ta žena biti dobra majka, ima li ona vremena biti majka, umjesto da u nedjelju napravi ručak svojoj djeci, obitelji, s njima se igra, priča, ona nema jednostavno vremena za odmor. Ovo je temelj demografske politike, nije u pitanju samo novac. Dijete treba stabilnu mirnu majku koja se odmori 7. dan, da razgovara da brine o njima. Pa prema tome zalažete li se ti, slažete li se da ponovo treba ovaj Sabor ili Vlada ukinuti, zabraniti rad nedjeljom? Jer zašto trgovački lanci ne rade nedjeljom po Austriji, Italiji, Njemačkoj itd. Dakle poštovane zastupnice i zastupnici i gospođo Krpan, zastupnice, jeste li zato da zajedno pokrenemo, da pokažemo, da štitimo položaj žene jer ona ne može biti u isto vrijeme i domaćica i majka i radnica a da nema vremena za odmor. Takva demografska politika, ona ne može imati dijete ako ona zna da mora raditi svih 7 dana.

Ja se kolega s vama apsolutno slažem i želim vas podsjetiti na jedu činjenicu da je 2003. moja Vlada pokrenula dakle da se zabrani rad nedjeljom a Ustavni sud je onda tu odluku srušio. Ja sam odrasla u Jugoslaviji i subotom su trgovine radile do 13h i nedjeljom su bile zatvorene. I kada govorite o tom nekom mračnom dobu, mislim da je tada bilo više brige za obitelj i za majčinstvo nego što to sada imamo danas.

Kolegice i kolege, ja vas molim, ja vas molim da se malo utišamo. Izvolite.

Mi puno pišemo, raščlanjujemo, planiramo a na kraju loša planiranja, loša izvedba. Mene zanima kakva je sinergija između pravosuđa, drugih organa vlasti i ovo što vi, što trebate ispraviti ovdje. Ja sam radio 10 godina u pravosudnoj policiji u Kanadi. Netko ne plaća alimentaciju, zatvore ga, plaća lovu itd. Tu je država totalno neefikasna jer mi smo naslijedili sve bivše mane iz bivše države.

Sirijske izbjeglice u Kanadi imaju veće pravo nego Hrvati izvan domovine.

I treće, vi ste neke pomiješali jabuke i naranče. Hrvatska više nije poligon za društveno eksperimentiranje. Imali smo Šuvara. Zahvaljujem. Izvolite. Ja sam bila u Kanadi, u Torontu i mogu vam reći da nikada premijer Orešković ne bi mogao premijer u Kanadi s ovakvim znanjem hrvatskog jezika da dobijete kanadsko državljanstvo vi morate proći tečaj i govori engleski jezik. Ja nisam pobrkala nikakve naranče i jabuke. Želim samo još jednom istaknuti po zakonu žene ne mogu raditi sedam dana u tjednu niti muškarci. Inspektorat rada nešto treba učiniti po tom pitanju, znači institucije kao što svi volimo reći, neka rade svoj posao a što se tiče obrazovne reforme ona je jako nužna. Hrvatska je jučer pokazala da može bolje, 40 tisuća ljudi je ustalo, ne samo zbog obrazovne reforme nego zato što im je dosta ovakve situacije i Vlade koja vlada na ovaj način Hrvatskom. Hrvatska nema Vladu. Zahvaljujem.

Ja vas molim evo, stvarno vas lijepo molim da se utišamo.

Hvala podpredsjedniče Sabora. Poštovana kolegice Krpan. Evo s obzirom da je dnevni red Izvješće pravobraniteljice ravnopravnosti spolova vi u vašem izlaganju ste se dotakli više toga. Ja se mogu složiti s vama kada govorite i kada se dotičete onog djela izvješća koji govori o položaju žena, žena radnica, mogu se složiti kada govorite o demografskom problemu mada možemo evo politizirati ili možemo raspravljati o uzrocima tog demografskog problema, o problemima žena, seksualnog nasilja iz Domovinskog rata, ali u onom djelu vašeg izlaganja kojeg je i pravobraniteljica u svojem izvješću navela, ne mogu se složiti da zdravstveni i građanski predmet trebaju postati zasebni predmeti. Vi kao prosvjedni radnik jako dobro znate da zakon o odgoju i osnovnom i srednjem obrazovanju govori o opterećenju učenika odnosno o fondu sati koji oni imaju. Razredna nastava 5 sunčanih sati, predmetna nastava 6 sunčanih sati. Ono što ste evo malo prije ste mogli čuti a moje pitanje je isto bilo upućeno šta bi vi to ukinuli kako bi mi mogli poštivati zakon. Žao mi je što niste rekli možda da bi povećali satnicu tjelesne i zdravstvene kulture ako govorimo o problemu današnjice, problemu pretile djece. Zašto zdravstveni odgoj ne bi bio sastavni dio kao što je tjelesno zdravstvene kulture, građanski odgoj i smatram da postoje teme o kojima treba razgovarati ali ne ako kao zasebnom predmetu već o tome možemo razgovarati kroz nastavne predmete koji već postoje, satove razredne zajednice, kroz satove povijesti, geografije jer to su teme koje se mogu provući kroz sve nastavne predmete kao što već i svaki učitelj to sada radi. Ono za što se ne slažem da postanu zasebni predmeti je što mi nemamo udžbenike i što naši prosvjedni djelatnici nisu dovoljno kompetentni da to predaju kao zasebne predmete. Kolegice ja se s vama mogu složiti. I vi ćete se sa mnom složiti da je upravo zato važno da ide kurikularna reforma, da ide rad članova eksperimentalne radne skupine na čelu s gospodinom Borisom Jokićem zato što će to u potpunosti izmijeniti školski obrazovni sustav. Naša djeca danas bubaju činjenice i podatke koji im neće praktično biti potrebni u životu. Ono što ja želim da oni budu slobodno misleći ljudi, da nauče misliti svojom glavom i treba povećati i fond sati zdravstvene i tjelesne kulture i glazbenog odgoja i likovne kulture i tehničke kulture jer su to predmeti na kojima mladi ljudi razviti svoju kreativnost. Ne trebate plašiti javnost sa povećanjem broja predmeta. Ima predmeta koji se mogu složiti u jedan, možemo o tome raspravljati kao što su kemija, biologija, fizika itd. Znači, postoje rješenja kako se može izbjeći povećanje broja satnice. Zahvaljujem. Sljedeća replika, uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. Meni je drago posebno kolegice što ste rekli da pod hitno u naše škole od najranije dobi treba uvesti građanski odgoj, da treba mlade ljude odgajati da budu svjesni svojih prava i svjesni svojih dužnosti ali očito oni koji koče karikiranu reformu, oni bi to spriječili jer njima više odgovaraju podanici a ne građani i dok svoju djecu šalju na Oxford oni bi rado da naša uče na greškama. I drago mi je ste spomenuli rodnu ravnopravnost koja je obvezna i po našem Zakonu o ravnopravnosti spolova i konvenciji Vijeća Europe jer upravo rodna ravnopravnost jamči da rodne uloge od početka, od malena neće biti zadane. A to je ono što se upravo, što otkriva pravobraniteljica i to je ono što upravo oni koji se ne slažu i koji zamjeraju pravobraniteljici što upravo na tome inzistira. Ja se potpuno slažem s vama kolegice Antičević i doista smatram da bi Hrvatska bila uređena zemlja, da bi bila zemlja koja će nam izazivati ponos da u naše škole mora ući građanski odgoj. Mi ne možemo imati nazadne stavove, moji roditelji koji su u 70-im bili mladi bili su revolucionarniji u odnosu na ove mlade ljude. Nama danas iz škole izlaze konzervativni mladi ljudi koji doista imaju upitne stavove o seksualnosti, o pitanjima kako se aktivno uključiti u civilno i građansko društvo. Ja vam se zahvaljujem kolega Glasnoviću, ja uopće nisam nazadna. I o tome se mora učiti jer vidite što se dešava kada ministar Kovač dođe u Izrael, a ne zna kada je Izrael osnovan, 1948. godine. Mene je sram! Ali to je ministar vanjskih poslova.

Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice u potpunosti se slažem sa vama o potrebi promjena u našem obrazovnom sustavu, o potrebi uvođenja kako god i na koji god način i građanskog i punog obima zdravstvenog odgoja jer ja sam jučer spomenula ono istraživanje koje je sada najnovije izašlo gdje smatram da su prestrašni stavovi mladih ljudi. Dakle, mladih ljudi koji smatraju da je dati šamar svom partneru, svojoj partnerici sasvim normalna stvar i da je to u redu. Posvađati se a onda i izmlatiti jedan drugoga i očekivati da dalje ostaneš u toj vezi. Jel' to vama normalno? Jel' to nama svima ovdje u Hrvatskom saboru normalno? Ali to nije došlo jučer, ti stavovi mladih ljudi se nisu izgradili jučer, nisu se izgradili prije dvije ili tri godine izgrađuju se zadnjih 25 godina, htjeli mi to priznati ili ne. O kakvim mi to mladim generacijama govorimo? Puna su nam usta demografske obnove, naročito sa strane Domoljubne koalicije i onda prozivaju pravobraniteljicu da nije dovoljno učinila na tom području. Eto napravila je samo jednu stranicu preporuka i toga što treba napraviti kada je u pitanju demografska obnova. Pa nije pravobraniteljica ta koja će raditi programe i strategije demografske obnove. Već godinama se isti pokazatelji pokazuju. A da smo mi pravi saborski zastupnici mi bismo sada, dakle svaki puta kad dobijemo izvješće bilo kojeg pravobraniteljstva, tražili od Vlade koja god ona bila, koje god boje imala da izvoli podastrijeti što su poduzeli na osnovu preporuka i zapažanja koje su imale ova pravobraniteljica, sutra neka druga, pučka pravobraniteljica itd. Ne, mi to ne želimo. Onda nam je lakše govoriti i tražiti dlaku u jajetu i reći eto o demografskoj obnovi samo jedna stranica. A na toj jednoj stranici piše kako i na koji način treba izraditi strategiju. Izvolite. Pa ja sam jako ponosna na jučerašnji skup kao građanka Republike Hrvatske i želim reći da su me zadivili transparenti koji su se jučer pojavili, a neki od njih su: „Hrvatska se voli znanjem“, „Hrvatska može bolje“, „Time to go“

Danas nastavljamo i dalje sa temom ustavnog načela ravnopravnosti spolova i izvješća institucije pravobraniteljice. Kako sam jučer odgovarala na pojedina pitanja i replike zastupnika i zastupnica tako bih se htjela i danas nadovezati na stvari koje su se otvorile a sve zbog javnosti i zbog zastupnika i zastupnica koji jučer nisu imali prilike čuti u kom smjeru i po kojim pitanjima smo razgovarali. Htjela bih se osvrnuti na pitanje roditeljske skrbi odgovornog roditeljstva i ravnopravnog roditeljstva obzirom na zastupničko pitanje. Dakle, institucija pravobraniteljice je imala izravnu suradnju sa Udrugom roditelja za ravnopravno roditeljstvo posebice kada se radi o očevima koji su dobivali mišljenje o roditeljskoj skrbi od centara za socijalnu skrb na način ukoliko su nezaposleni nemaju pravo na roditeljsku skrb jer su nezaposleni. Ukoliko su zaposleni mišljenje Centra za socijalnu skrb je da ne mogu biti roditelji roditeljske skrbi primarno jer nema tko brinuti o njihovoj djeci jer su zaposleni. Njihovo pitanje je kad ćemo biti dovoljno dobri da imamo pravo na roditeljsku skrb a jedni smo od malog postotka koji smo izrazili zahtjev da budemo roditelji i staratelji našoj djeci. Mi ukazujemo centrima za socijalnu skrb koji primarno daju mišljenja. Sudovi su ti koji uvažavaju ili odbijaju i traže reviziju takvih mišljenja. U pravilu prema istraživanjima i analizama koje smo imali u posljednje četiri godine sudovi potvrđuju mišljenja centara za socijalnu skrb. Kroz četiri godine postupajući po pritužbama očeva vezano za roditeljsku skrb a ta statistika ide u korist očeva, negdje je odnos 80 i nešto prema 20% kada se radi o roditeljskoj skrbi je da centrima ukazujemo da vode računa i da daju jednake mogućnosti, jednake prilike i očevima i majkama. I da zaista za dobrobit djeteta procjenjuju ko je kompetentniji, ko je mjerodavniji da sudjeluje u roditeljskoj skrbi, a tamo gdje postoji potreba da se radi o ravnopravnom roditeljstvu ovisno o dobi djeteta. Nažalost područje ili područje dobrobiti djeteta je u ingerenciji pravobranitelje za djecu i to kroz konferencije pojedinih slučajeva koordiniramo. Kada se radi o jednakom pristupu, jednakom uvažavanju argumenata jer očevi kažu da ih se ne čuje, da ih se ne verificira i da ih se diskriminira da se na njima, prema njima ne primjereno ponaša. Mi u takvim slučajevima a moram reći da iz godine u godinu sve manje upravo zbog upozorenja i preporuka koje dajmo centrima za socijalnu skrb 118 centara za socijalnu skrb u RH što uvijek ide na znanje resornom ministarstvu što smo uveli u ovom mandatu, institucije pravobraniteljice je pokazalo da se mijenja percepcija, mijenja se svijest centara za socijalnu skrb i socijalnih radnika i radnica. I ono što me ohrabruje da nakon zadnjeg razgovora u resornom ministarstvu se dogovorilo da će se ići u jednu potrebnu edukaciju upravo o takvim pitanjima socijalnih radnika i radnica jer smatramo da je to pitanje koje je zaista vrlo osjetljivo i nametnulo se kao tema i potrebno je na njemu edukativno i preventivno radit. Kada govorimo o položaju žene na tržištu rada jučer i danas se spominju veliki marketi, spominje se eksploatiranje ženske radne snage, govori se jako puno o tome na koji način se poslodavac odnosi prema zaposlenicama. Gotovo 80% pritužbi vezano je za tržište rada podnose žene a 40% tih pritužbi odnosi se na spolno uznemiravanje, 30% diskriminaciju temeljem majčinstva. Moram reći da ono što smo pokušali riješiti kroz jednu političku vlast i sada kroz razgovore sa novom političkom opcijom da se posveti pažnja kontrole tržišta rada. Inspekcije prosvjetne, zdravstvene, inspekcije rada trebaju zaista biti na terenu. Oni imaju organizacijskih i ljudskih problema. Potrebno je poraditi na strukturiranju toga ali na nama je da ukazujemo da idemo prema poslodavcima. Ono što nas ohrabruje da je samo 1% onih koji su diskriminirali se oglušilo o naša upozorenja. Mi ih ne možemo sankcionirati, ni jedan ombudsman to ne može, ali možemo javno progovarati o njima. I mislim da niti jednom poslodavcu koji kada se nađe u ispitnom postupku sa nama uvijek angažira odvjetnika ili odvjetnicu. Možemo javno ukazati tko su oni koji diskriminiraju, provode diskriminatornu praksu. Osvrnut ću se u završnoj riječi o tome. Poštovana gospođo pravobraniteljice, vi imate prema Poslovniku pravo uvijek se javljati za riječ i vidim da ste odlučili aktivno sudjelovati u ovoj raspravi i to mi je drago. Pa kad već komentirate ostale komentare zastupnika zanima me i kad gospođa Krpan kaže da je područje ravnopravnosti spolova toliko široko da bi moglo praktički obuhvatiti sva pitanja u RH, pa me zanima vaš komentar na njezin prijedlog da se zdravstveni i građanski odgoj uvedu kao obavezni predmeti? Da se iz škola izbaci vjeronauk jer je to po gospođi Krpan pitanje koje je vezano uz ravnopravnost spolova. I drugu ovo pitanje obzirom da se ona ponosi vremenom Jugoslavije i kakvo je Jugoslavija gledala na obiteljsku politiku dakle gdje je usput budi rečeno porodiljni dopust je trajao maksimalno 3 mjeseca, zanima me da li i vi smatrate da bi ju se u tom smjeru trebalo Hrvatska razvijati? Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ja bi samo htio upozoriti po članku 238. Poslovnika o radu Sabora gospodin Ilčić uistinu nema pravo postavljati ovakva pitanja pravobraniteljici jer ona niti je zastupnik, niti je u izvršnoj vlasti i uistinu neumjesno je. Niti je ministar, neumjesno je postavljati pitanja koja definitivni nisu iz njene nadležnosti. Zahvaljujem. I tražim da ne dopustite kolegici da odgovara na takva pitanja. Niste mi navele što točno u članku 238.

Niti je koga vrijeđao niti je izrekao bilo kakvu psovku. Izvolite. Pošto imam dvije minute, vrlo kratko. Dakle, u našem izvješću vidjet ćete da zdravstveni odgoj je nešto što se provodi kroz satove razredne zajednice. Napravili smo istraživanje kroz tristo i nešto škola, ispitali smo oko 2,5 tisuće nastavnika i nastavnica da nam kažu s kojim preprekama se suočavaju kada se radi o nastavnom, satu razredne nastave i provođenju modula zdravstvenog i spolnog odgoja. Moram reći da ono što mi u našem izvješću ukazujemo da građanski odgoj i obrazovanje bude zaseban predmet s obzirom da se radi o vrlo složenom opsežnom području gdje držimo da bi i zdravstveni odgoj i svi moduli koji su navedeni trebali biti uvedeni u takav jedan predmet. Vezano za pitanje vjeronauka. Mi smo ovdje koji monitoriramo i koji nadziremo ono što političke elite, ono što izvršna vlast kreira. Ono što izvršna vlast kreira i ono što vi u Saboru odlučite mi ćemo biti tu da na terenu kao neutralna institucija nadziremo i monitoriramo. O tome vezano za roditeljski dopust moram priznati da nisam dovoljno shvatila samo pitanje koja je bila intencija vašeg pitanja. Ali kada smo bili u Europskoj komisiji 2006. godine kada se radila implementacija hrvatskog zakonodavnog sustava sa standardima EU tada je na volju članicama, državama članicama bilo da odredi koliki će biti rodiljini i roditeljski dopust, Europska komisija je prigovarala na dužinu rodiljinog dopusta RH koji je tada bio 12 mjeseci. Ukoliko ga uredi drugačije mi ćemo zastupati takvo stajalište. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažena pravobraniteljice. Želio bih otvoriti jednu perspektivu a vezano je za možda najvažniju stvar o kojoj danas možemo razgovarati a to je nasilje prema ženama i nasilje u obitelji. Mislim da je to stvar oko koje moramo se ozbiljno zapitati ovdje i vidjeti što sve možemo napraviti kako bi promjenom zakonskih propisa iz drugih zakona koji se tiču također i vašeg rada pokušali napraviti sve da se nasilje nad ženama koje su žrtve u 70% slučajeva obiteljskog nasilja pokuša polako smanjivati, da se to svede na minimum. To je jedan o najozbiljnijih problema koje imamo. Policija često kada dođe u izvid prijavi i žrtvu i agresora. I ženu i muškarca koji ju je često maltretirao na bilo koji od načina. Na taj način se relativizira nasilje. Na taj način se žrtva stavlja u jedan loš položaj i to je tema o kojoj mi danas moramo ovdje govoriti. S druge strane žene su često u situaciji, budući da sam se dosta bavio i tom temom da ne prijavljuju obiteljsko nasilje, da potiskuju, da se nemaju kome prijaviti radi nekoliko sigurnih kuća. Često nisu ohrabrene da reagiraju i zovu policiju a činjenica je da nisu ohrabreni ni članovi njihovih obitelji, ni njihovi susjedi. Dakle mi moramo sve napraviti u društvu kako bi upravo ohrabrili susjede, kako bi ohrabrili društvo da prijavljuje slučajeve nasilja, pogotovo nasilja u obitelji jer sa nasiljem u obitelji počinju i svi ovi problemi, demografski, problemi odlaska, problemi napuštanja Hrvatske o kojima su kolege prije govorile. Zahvaljujem. Gospođo pravobraniteljice, ponovili ste da u slučaju razvoda roditeljsku skrb očevi dobivaju u 20% slučajeva a majke u 80% slučajeva. Međutim, mi svi iz iskustva znamo unatoč Zakonu o obiteljskim odnosima i o Zakonu o ravnopravnosti spolova u članku 3. koji naglašava dakle već u prvim odredbama da žena i muškarac imaju jednaka prava i dužnosti u svim obiteljskim odnosima. Ali kako žene žive svoje obiteljske živote i znamo da uglavnom većina tereta obiteljskog života pa i odgoja i brige za djetetom u braku snosi žena. Meni je drago da postoje i te udruge gdje i muškarci žele ravnopravno učestvovati i da se osjećaju često zakinutim o povjeravanju djeteta u slučaju razvoda. Međutim, ono što je nama za činiti i što pravobraniteljici što vi i prepoznajete a to je upravo taj jedan bolji i veći angažman žena u politici. Dakle ovakve stvari će se ispraviti jedino na način što država mora svojim poticajnim mjerama činiti da muškarci budu prisutniji u obiteljskom životu a žene više u javnom i u političkom životu. Dakle da se iznivelira takav odnos i da se propiše jednom jer vidimo ovako fakultativno postavljanje u obiteljskom zakonu nije urodilo plodom. Roditeljski dopust mora biti obvezan za muškarce. Meni je drago što mi imamo jednu parlamentarnu raspravu i to jest svrha demokracije, očito sve zastupnice i zastupnici ne doživljavaju to na takav način pa kolega zastupnik bi zabranio gospođi pravobraniteljici da odgovara na pitanje zastupnika i mislim da je to nedopustivo. Stoga vam hvala gospođo pravobraniteljice što imamo dijalog i što razgovaramo i što raspravljamo. I nitko nikoga ovdje ne proziva. Mi imamo izvješće, zastupnice i zastupnici kao i u svim drugim točkama dnevnog reda koji dođu na plenarnu sjednicu, raspravljaju, iznose svoje kritike, pohvale, između ostalog raspravljaju o tome kako na koji način ovdje se konkretno pravobraniteljica uključila i da li se možda u nekim temama trebala više ili manje uključiti tijekom svojeg djelovanja. I svrha i jest i smatram da postoji naravno i zbog toga izvješće kako bi se neke stvari koje eventualno možda i nisu odrađivane u novom razdoblju jednogodišnjem popravile. Što se tiče izlaganja pravobraniteljice vezano za žene na tržištu rada. U potpunosti se slažem s vama, sigurno da jest apsolutni prioritet zaštiti žene na radnom mjestu i to sigurno da u trgovačkim centrima jesu ta prava moguće i na najnižoj razini ali postoji niz drugih zanimanja gdje se žene susreću sa diskriminacijom na radnome mjestu. Većinom su to uslužna zanimanja ali i niz drugih radnih mjesta ali također treba posvetiti posebnu pažnju i ženama koje se vraćaju sa rodiljnog dopusta jer više od 85% se susrelo sa nekom vrstom diskriminacije na radnom mjestu kad su se vratili sa porodiljinog dopusta. Izvolite. Uvaženi kolegice i kolege, poštovana gospođo Ljubičić. Vi gospodine Ilčić se vrlo vjerojatno nikad nećemo složiti pogotovo nakon ovoga što ću sada reći. Međutim uvijek ću se boriti za to da svaki zastupnik u ovom Parlamentu ima pravo reći što god je njemu na duši. Ono što se gospodin Ilčić i ja nikad nećemo složiti, nećemo se složiti oko demografske politike, međutim složit ćemo se oko toga da je ona upravo danas izuzetno bitna i da treba postojati. Stoga gospođo Ljubičić, htio bih vam postaviti jedno pitanje. naime, ja osobno se smatram da se demografska politika treba zasnivati na i da se treba dovoditi u pitanje pravo žene na izbor ali isto tako ne smatram da je to jedan od razloga što se neću složiti s gospodinom Ilčićem, da je to glavni razlog zašto mi imamo problema u demografiji. Nije mi se svidjelo kada ste rekli da vi jednostavno ne možete ništa učiniti po pitanju onoga što je po meni bitno za demografsku politiku a to je upravo rad na određeno vrijeme. Naime, rad na određeno vrijeme je ona komponenta koja upravo dovodi do toga da žene se ne mogu odlučiti na zasnivanje obitelji, poslodavci često to zlorabljuju ali ono što me kažem zasmetalo je upravo to što ste vi rekli da vi u tom području ne možete napraviti ništa. Ja osobno smatram da se tu može jako puno napraviti pogotovo uspostaviti suradnja sa inspekcijama, pogotovo češće prijavljivati upravo takve poslodavce jer smatram da na taj način puno možemo pospješiti upravo jednu konkretnu demografsku politiku RH. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Mislim da je kolega povrijedio Poslovnik, točku 238 iz razloga što govori o temi o kojoj ne smije. Mislim da ne može replicirati kolegi Ilčiću nego kolegici pravobraniteljici. Slažem se s vama kolegice. Ja bih samo dao jedan svoj komentar. Dakle, s obzirom da kada ja vodim sjednicu već nekih 40-tak minuta većina vremena ja bih trebao upozoravati oduzimati riječ jer se nije držalo članka 238. ali s obzirom da smatram da svaki zastupnik malo proširi temu i da ne možemo spriječiti zastupnika da govori onda sam tu fleksibilan tako da. Ali evo upozoravam i apeliram na vas uvažene zastupnice i zastupnike da se pridržavamo teme jer je tema Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2015. godinu a mislim da sam u ovih 40-tak minuta i nešto više čuo više tema nego ono što je na dnevnom redu, ali evo uvažavajući da je ovo Sabor i da smo svi ovdje naše najjače oružje je jezik i misao tako da onda pustimo da se malo tema proširi ali ja apeliram na vas jer nije korektno da ja kao predsjedatelj oduzimam riječ svakome u onom trenutku kada ode van teme, to ne bi dobro izgledalo. Uvaženi zastupniče, zahvaljujem se na vašem pitanju. I evo probat ću odgovoriti na to pitanje. Mi smo oni koji provode ispitni postupak i ukazujemo kroz javna priopćenja, kroz izvješće Hrvatskom saboru i kroz upozorenja, preporuke i druge naše odluke koje provodimo prema onima koji diskriminiraju, najčešće poslodavci. Dal su to državna tijela, lokalne zajednice ili korporacije nevažno je. Kada govorimo o radnom vremenu na određeno vrijeme, moram reći da se institut radnog vremena na određeno vrijeme zloupotrebljava. Mi smo napravili genezu korištenja rada na određeno vrijeme posljednjih 7, 9 godina gdje se vidi da se progresivno koristi zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, produžuje se negdje i po 5, 7 , 9 ili 10 godina. Određene javne institucije svaki puta kada žena ostane u drugom stanju, kada ostane trudna, prestaje joj radni odnos, ide na zavod za zapošljavanje nakon rodiljnog dopusta ponovno se vraća. Radi se o zloupotrebi instituta gdje mi svaki puta takve zahtjeve dostavljamo inspekciji rada. O tome na koji način inspekcija rada i resorno ministarstvo će reagirati i kako će reagirati na terenu, ponekad imamo povratne informacije ponekad nemamo ali kao postojeći trend uvijek ukazujemo i zbog toga i u ovom izvješću smo ukazali da je to nešto što stvara jednu nesigurnost, ekonomsku nesigurnost na tržištu rada, posebice su žene te koje su zasnivane su i upućivane na radni odnos na određeno vrijeme gotovo u dvostrukom postotku više nego muškarci i zbog toga se događa da se na ovakav način i događa nesigurnost kod planiranja obitelji i danas imamo najviše žena na zavodu za zapošljavanje u fertilitetnom razdoblju od 25-29 godine upravo zbog toga što strahuju kako će zasnivati radni odnos, na koje radno vrijeme će biti primljene i da li će moći ostvariti majčinstvo. Evo ja se ispričavam još jednom. Evo izvolite, dajem vam riječ. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Uvažena pravobraniteljice sa suradnicima. Naime, institucija pravobraniteljice za ravnopravnost spolova je rekla bih jedan neophodan kolektiv u bilo kojem društvu koje promiče vrijednosti demokracije i ljudskih prava. Izvješće je izuzetno korektno i profesionalno odrađeno. Pojačana aktivnost institucije pravobraniteljice za ravnopravnost spolova je vidljiva, a sigurno u određenoj mjeri proizlazi iz činjenice da su žene danas daleko bolje informirane o svojim pravima i oblicima mjera koje im stoje na raspolaganju kako bi svoja prava i zaštitile bez obzira na to radi li se o krugu obitelji, radnom mjestu ili medijskom prostoru. I svaki pomak ka poboljšanju stanja u domeni ravnopravnosti spolova sigurno moramo pripisati i institutu pravobraniteljice. U praksi se diskriminacija pojavljuje u raznim područjima javnog i privatnog života. Obiteljsko nasilje jedan je od najučestalijih oblika nasilja nad ženama gdje pritužbe i policijska statistika pokazuju da gotovo dvije trećine žrtava obiteljskog nasilja su upravo žene. Kao jedan od najpozitivnijih primjera ističe se promjena u javnoj svijesti građana Republike Hrvatske u percipiranju obiteljskog nasilja kao ozbiljnog društvenog problema za razliku od prijašnjih razdoblja kada se ono smatralo domenom privatnog života. Upravo je ta promjena paradigme omogućila ženama da zaštitu potraže od za to nadležnih institucija te im je pružena adekvatna pomoć koja nadilazi prikupljanje iskaza i materijalnih dokaza te im je pružena podrška i razumijevanje od pravobraniteljice kroz pomoć psihologa, pravnu pomoć i zaštitu od mogućnosti ponavljanja djela. Osim slučajeva obiteljskog nasilja koje se najčešće prijavljuje policiji zaprimljene pritužbe pravobraniteljici za ravnopravnost spolova najčešće obuhvaćaju područje rada i zapošljavanja, što je vidljivo u izvješću gdje žene čine većinu nezaposlenih, većinu zaposlenih na određeno vrijeme, većinu u potplaćenim sektorima, većinu žrtava uznemiravanja po spolu i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu. U području zapošljavanja i rada vidljivo je da se nastavlja povećanje broja zaposlenih na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme. Velik je broj žena koje sklapaju ugovore na određeno vrijeme što predstavlja iznimnu nesigurnost žena na tržištu rada. Tu možemo govoriti i o razlici u plaćama koje se spominju negdje od 10 do 11% na štetu žena u odnosu na muškarce. To svakako negativno utječe na pozitivnu natalitetnu politiku. Oni koji se bave pitanjem obiteljskih i natalitetnih politika ili koji se bave situacijom i znaju kakva je situacija na tržištu rada vezana uz probleme i izazove s kojima se susreću žene znaju da je situacija iznimno složena. Sve su to naravno čimbenici uz niz, niz drugih koji utječu na određivanje obitelji i partnera hoće li imati djecu. I zato je to rekla bih nacionalno pitanje, strateško pitanje, pitanje svih nas, a ne pitanje samo pravobraniteljice za ravnopravnost spolova kako joj se to pokušalo kroz neke rasprave inputirati. Veliki problem i dalje predstavlja podzastupljenost žena na pozicijama gdje se donose važne društvene, gospodarske i političke odluke što je neophodno mijenjati. Pokušaja je bilo. Žene su i dalje podzastupljene u političkim strankama i na pozicijama političkog odlučivanja. Jedan od očitih dokaza je i ovaj 8. saziv Sabora koji broji 15% žena u Saboru. Što nije ispoštivan zakon. Držim da je naš prijedlog koji je bio i zakon i prijedlog i pravobraniteljice i niz apela kroz udruge i civilno društvo no nažalost poznato vam je da se na Ustavnom sudu upravo osporilo. No, ono što moram istaknuti je još jedna činjenica da žena u našem društvu po podacima ima negdje 51,3% i upravo one nisu u datom momentu odlučivanja birale žene. I mislim da je tu svaki komentar suvišan. No, svakako je za analizu i anketu da se to istraži. Općenito može se ustvrditi da se danas život žena u ruralnom području Republike Hrvatske mijenja, možda ne željenim intenzitetom to je sigurno, kako bi se skrenula pozornost na položaj žena na selu te osvijestila javnost o problemima s kojim se susreću proteklih godina u Hrvatskoj. Bilježi se porast doduše aktivnosti kako na nacionalnoj tako i na lokalnoj razini. Aktivnosti ima dosta, uključeno je i obilježavanje Svjetskog dana seoskih žena, organiziranje konferencija, okruglih stolova, stručnih radionica, izložbi, manifestacija, tiskanja publikacija itd. itd. Dakle intenzivno se radi na osvješćivanju. Istraživanje o statusu svijesti i potrebama seoskih žena u RH došlo se do iznimno značajnih podataka o životu žena u ruralnim područjima a koji su značajni svakako pri kreiranju i donošenju budućih mjera i planova. Posao koji žene obavljaju u ruralnim područjima još uvijek se doima nevidljivim, te je često podcijenjen i nedovoljno prepoznat usprkos činjenici da je žena glavni nositelj obiteljskog domaćinstva. Upravo je zato potrebno veliko razumijevanje, vrednovanje i afirmacija žena. Iako se u javnosti najčešće govori o fizičkom nasilju nad ženama, htjela bih istaknuti kako je osobito u ruralnim područjima a to mi je vrlo dobro poznato prisutno i ono psihičko o kojemu se rijetko ili gotovo nikad ne govori. To psihičko nasilje najčešće se očituje u izrabljivanju gdje žena postaje doslovno rekla bih obiteljska robinja koja uz svoj redovan posao radi od jutra do mraka kako bi ispunila sve partnerove i obiteljske obveze, a zbog straha i rekla bih patrijarhalnog obrasca nasljeđivanja iz svoje primarne obitelji i nema snage suprotstaviti se svima zahtjevima koje joj nameće život u sekundarnim obiteljima. Takve žene obolijevaju ranije i tako gube radnu sposobnost pa se psihičko nasilje vrlo konkretno manifestira i na fizičkoj razini. Istraživanje o statusu svijesti i potrebama seoskih žena u RH je također pokazalo da 31% ispitanica proživljava često nasilje u obitelji dok ih negdje 43% doživljava ponekad. Stoga temeljem tih pokazatelja sugeriram evo pravobraniteljici na pojačanu aktivnost rješavanja problema u ruralnom području a vjerujem da bi županije odnosno lokalne zajednice mogle dati svoj puni doprinos u poboljšanju tih uvjeta. I na kraju, pitanje ravnopravnosti spolova nije isključivo pitanje ljudskih prava žena već se radi o gospodarskim, ekonomskim, društvenim i političkim pitanjima.

Zahvaljujem. Replika uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Poštovana zastupnice, evo dok ste vi govorili ne znam da li vam je poznato studentice, dakle pripadnice ljepšeg spola podigle su šator ispred Ministarstva znanosti, obrazovanja jer prosvjeduju zato što od siječnja nisu dobile isplate stipendija državnih i ne mogu jednostavno, ne mogu se prehraniti, nemaju di spavati. Molim vas, ovo je ozbiljno pitanje. Kako da ljudi, kako da muškarci i žene demografsku politiku, kako ćemo poboljšati demografsku politiku ukoliko studenti nemaju elementarnih uvjeta za život? Od siječnja nisu isplaćene stipendije. Di je ministar, šta radi ministar?

Kada će te stipendije biti isplaćene? Jer ne možemo dopustiti da su ta djeca na cesti. Javili ste se na repliku vezano za temu Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Imali ste vremena zvat stanku za klub, imate poslovničke mogućnosti govorit o temi o kojoj ste počeli govoriti ali molim vas. Hvala vam lijepa. Molio bi samo da mi malo nadoknadite to vrijeme. Dakle ono što pokušavam reći je da su tamo studentice u šatoru, to je grubo povreda prava, običaja, isplate svega. Narušava se studenski standard i s druge strane cure, dečki se dovode u situaciju da ne mogu normalno studirati. Imali smo jučer prosvjed, imali smo jučer jednu poruku i danas se događa ovo nema već 5 mjeseci isplate stipendija onima najpotrebitijima. Zahvaljujem. Zahvaljujem potpredsjedniče Sabor.

Kolegica je povrijedila članak 238.jer zlouporabi Poslovnik jer govori o temi koja nije predmet. Ja vas lijepo molim, imate poslovničke mogućnosti. Ako želite artikulirati stavove van teme koju trenutno raspravljamo, dnevnog reda možete zvati stanku za klub, znate sve, da vam ja ne moram ponavljati i artikulirati ono što je aktualno i što bi htjeli iskomunicirati. Ja vas lijepo molim da na takav način funkcioniramo. Mislim da je to vrlo, vrlo korektno za rad Hrvatskoga sabora.

Poštovani zastupniče, naravno da se odnosi na oba spola vaša replika upućena meni.

Uvažena zastupnica u svom izlaganju istaknula je također problem obiteljskog nasilja. Sigurno da to jest jedan od najvećih problema. Nije to pojedinačni obiteljski problem, to je društveni problem svih onih koji mogu utjecati kako bi se smanjio broj žrtava obiteljskog nasilja, svih onih sudionika, susjeda, svih onih koji šute a koji ne prijavljuju obiteljsko nasilje a naravno i institucija kako bi omogućili žrtvama obiteljsko nasilja skrb, adekvatnu skrb kako bi se izdvojili iz nasilničke obitelji ali naravno i procese. Jedan od problema neprijavljivanja obiteljskog nasilja jest sigurno ekonomski problem ali definitivno jesu problemi i u prekršajno kaznenim pravilima koje imamo. Jer u slučaju prijave obiteljskog nasilja zadržavaju se oba supružnika partnera. I možete li se onda zamisliti kako će žena koja je žrtva obiteljskog nasilja, bilo od svog partnera ili supružnika prijaviti nasilje a još k tome ima djecu i da zna da će ona cijelu noć biti zadržana u policijskoj postaji kako bi sutra izašla pred suca i iznijela svoju istinu i svoju priču. A drugo, vezano je za skloništa za žene.

Financiranje je dakle skloništa, autonomne žene kuće. I resorno ministarstvo prošle godine gdje je na čelu tada još bila ministrica iz SDP-a je ukinulo taj dio financiranja. Nažalost SDP grada Zagreba u gradskoj skupštini nije reagirao, niste bili glasni.

Izvolite. Poštovani predsjedniče povrijeđeni su članci Poslovnika od 201. do 242. jer zastupnica Mađerić nažalost iznosi neistine u ovom Saboru. Ja moram to reći. Sve se može reći ali ne smijemo lagati. Zahvaljujem uvaženi zastupniče.

Uvaženi zastupnik je povrijedio članak 238. jer je svojim ponašanjem odstupio od općih pravila ponašanja u saboru. Što se tiče autonomne ženske kuće Zagreb pitajte ih da li i kada su dobili sredstva od ministarstva. Zahvaljujem. Povreda Poslovnika uvažena zastupnica Gordana Sobol. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegica zastupnica je prekršila članak 238.

Replika … … [[Upadica se ne čuje.]] Dobro ja vas molim da objasnite i kada se diže povreda Poslovnika onda to mora biti povreda Poslovnika a ne repliciranje.

Ne, nisam. Mislila sam na pokazatelje u izvješću koje se odnose na nasilje u obitelji u našem društvu. I da je to problem društva, ali sam skrenula pozornost doduše na ruralni dio odakle, dakle ali to je sastavni dio ali sam zatražila od pravobraniteljice da se posveti temeljem nekih anketa i analiza zašto ima više nasilja u ruralnom dijelu našeg društva. To je bio, nije bio izdvojen kao pojedinačni nego u sklopu cijele naše države.

Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažena zastupnice Ilić, kroz svoju raspravu ste rekli da najviše je bilo problema kroz radni segment što se tiče neravnopravnosti spolova i apsolutno se s vama slažem. Tu bih još dodao na neki način i posebno apostrofirao još više se to izrazilo kod žena majki, kod žena budućih majki, kod žena trudnica. I nije tu problem ni ovaj izvještaj ni pravobraniteljica, ovdje je problem zakonodavac jer nije regulirao to zakonima a treba regulirati apsolutno to zakonima imajući na umu da je i majčinstvo i očinstvo sveti uzvišeni čin svake žene i svakog muškarca. Taj segment poštivati kroz zakonodavstvo naravno onih muškaraca i žena koji to žele, onih muškaraca i žene koji to žele ali to i jeste uistinu sveti uzvišeni čin svake žene, svakog muškarca i zato zakonodavac mora voditi računa poglavito kroz radni segment, zaštiti i takve majke i takve buduće majke u segmentu i rada nedjeljom, u segmentu otkaznog roka, u segmentu njihove plaće pa na koncu i dodataka za plaće jer ako to zakonodavac ne prepozna onda nema ništa ni od demografske obnove RH. Poštovani zastupniče, slažem se u potpunosti, gotovo u potpunosti s vama. Međutim, pravo na majčinstvo i majčinstvo da li je sveto ili prirodno to ostavimo majkama odnosno parterima kako će biti ali s obzirom da vjerujem u napredak medicine, ne bi me iznenadilo da neki od zastupnika sutra dođe i trudan. Izvolite. Uvažena zastupnica, gospođo Ilić, slušao sam dio vaše rasprave u kojoj ste govorili o podzastupljenosti žena rekao bih na svim razinama politike. Ja bih postavio pitanje i vama i sebi i svima nama ovdje zašto smo toliko licemjerni. Zašto smo toliko licemjerni. Koju poruku šaljemo ženama koje se žele uključiti u politiku. Sjećamo se izjave bivšeg premijera dok su Kitarovićka i … olajavali u Mađarskoj, nismo pomagali ljudima, ona je šaka jada, poznajem ju još dok je Tomislavu Karamarku virila iz džepa. Sjećamo se nedavnog ponižavanja gospodina Stazića vezano uz gospođu zastupnicu, gospođu zastupnicu Ružicu Vukovac iz MOST-a. Sjetimo se recimo na lokalnoj razini izjave koju ni ne želim ni spomenuti koliko je ružna, zamjenika gradonačelnika iz Dubrovnika prilikom svog obračuna Gradskom vijeću grada Dubrovnika. Sjetimo se izjave Zorana Milanovića na forumu žena SDP-a, izborite se, budite bolje, pametnije, inteligentnije i zaboravit će da ste žene ali da ne bih bio potpuno subjektivan, da ne bi pomislio da sam subjektivan spomenut ću ono što se događalo na drugoj strani. Sjetimo se izjave gospodina Šeksa sa vezano uz gospođu Sobol, sjetimo se štange, sjetimo se izjave gospodina Hebranga kada je branio gospođu Kosor, kaže: „Gospođo Kosor stajat ćemo svi uz tebe, ne kao da si muško već kao da si muškarčina.“ Koju poruku šaljemo ženama koje žele danas ući u politiku. Zašto svi jednoglasno ne osuđujemo ovakve primitivne istupe neovisno da li dolazili od lijeve ili od desne strane, šaljemo ženama poruku dođite u politiku, bit ćete omalovažavane, dođite u politiku zastupnici će se ružno ponašati prema vama, koju poruku šaljemo, zašto smo licemjerni? Naravno da se slažem s vama. Da li smo licemjerni ili ne o tom potom trebala bi analiza svakog od zastupnika u ovom Domu. No pomozite nam upravo raspravljamo o ravnopravnosti spolova. Ako je atak na žene po bilo kom pitanju onda sigurno da i drugi dio odnosno muški dio treba stati u zaštitu. A kroz sva ova nabrajanja koja ste rekli nisam baš primijetila u određenim momentima kad su se dešavala da su se muškarci digli na noge. Eto a danas upravo raspravljamo, dakle, borimo se ne za ženska prava tamo gdje ih nema da, nego se borimo za ravnopravnost spolova.

Izvolite. Poštovana zastupnice Ilić, slušao sam pozorno vaše izlaganje i osvrnuo bih se na demografsku sliku Hrvatske koja je danas katastrofalna, koja jednostavno sve nas upozorava da vidimo kako to pokušati riješiti, kako doći do više rađanja, kako ženama dati ne samo sva prava koje se i sam zalažem da treba to sve imati i više od toga, gledajući mlade žene koje sve više rade. Koje vremena nemaju za kuću ni za obitelj a kamoli da rađaju djecu a ne daj Bože da ima malo više djece, pa bi se vratio malo i u prošla vremena kad su naše majke rađale i po petero i šestero djece gdje smo mi većina ovdje u ovom Saboru možda čak ne bi ni bilo da nije bilo takvih koje su bile sretne, nisu sve bile nesretne žene, bile su sretne i u takvoj obitelji gdje je siromaštvo, pokazivalo ali je ljubav prevladavala. Ja znam da mi pratimo europske zakone, moramo postaviti Europu, Europa je prazna i jednostavno usisava i od naših mladih ljudi koji bi trebali ovdje ostati rađati. Ne znam što bih rekao na sve te zakone, ali bih volio da mi ovdje u Hrvatskoj budemo malo pošteniji i da dignemo standard i da oslobodimo naše žene da toliko rade da bi mogli se više posvetiti obitelji. Ovakvom radu kao što su kolege spominjali gdje žene rade i subotom i nedjeljom i ručkove prave i djecu odgajaju vrtići, kada vidimo ujutro u 7 sati malu djecu šaljemo ali mama ne može ostati kod kuće. Nije to sve pitanje samo prava žena, pitanje je samo kako osloboditi ženu tolikih obveza da može lijepo uživati u svojoj djeci i da što više rađa. Poštovani zastupniče s vama se ne mogu pak nikako složiti. Jer ovo je isključivo muški pogled. Zašto vi kroz vašu repliku opterećujete ženu? Da, upravo tako. Jer stalno govorite da je žena oslonac, da žena treba biti majka, što i je, ali zar i otac ne treba biti dijelom majka? … [[Upadica se ne razumije.]] Ne, ne to nego podijelite poslove koje čekaju ženu kad dođe doma da sve to mora odraditi. Odgajajte djecu dok ona dođe doma.

Izvolite. Hvala lijepa. Kolegice Ilić kazali ste da je izvješće profesionalno napravljeno. Pa kad otvorimo sadržaj doista to nas upućuje. Nisam vidio dosada bolji sadržaj, jasniji i pregledniji niti u jednom izvješću kao u ovom. Ali naslovnica ne odgovara sadržaju. Cijeneći grafičku razigranost, estetske obzore, slobodu kreativnosti on je neprikladan važnosti sadržaja i važnosti rada. Što se tiče samog izvješća drago mi je da ističe jaz u plaćama žena i muškaraca. Međutim, ako promatramo bruto plaću do 5 tisuća kuna onda ćemo vidjeti da je tu golemi postotak žena, a ne muškaraca. Na najnižim plaćama udio žena je puno veći. Što se tiče ugovora na neodređeno, ugovora o radu na neodređeno vrijeme njih gotovo više i nema, što se novi zaključuju, sve je više ugovora na određeno vrijeme pogotovo u telekomunikacijskim tvrtkama gdje se kontinuirano 10 godina uzastopce mijenjaju ljudi na određeno vrijeme na istim radnim mjestima. To je stanje neprihvatljivo. Kao da to nekom odgovara. Što se tiče jesu li žene diskriminirane u odnosu na muški svijet ovo se izvješće ponavlja iz godine u godinu u Hrvatskom saboru. Prije jedno 7, 8 godina sam rekao da me sram što pripadam muškom svijetu kako se taj svijet odnosi prema ženama. Prije 2 godine sam to ponovio. Je li se nešto promijenilo do danas? Kolega Hrelja klima da nije, ne slažem se da nije, još više me sram jer je još gore odnos prema ženama. Hvala lijepa. Evo samo prije nego što vam dam riječ, ja se ispričavam poštovane zastupnice i zastupnici, čast mi je i zadovoljstvo u Hrvatskom saboru na diplomatskoj galeriji pozdraviti Nj.

Poštovani kolega Marić što se tiče naslovnice stvar je autora i onog koji je prihvatio, dakle njegova kreativnost, ukus međutim po mom shvaćanju to je jedan simbolički prikaz upravo o temi o kojoj raspravljamo, a to je upravo to crnilo koje ta tema ima. Evo, samo toliko. … [[Upadica se ne razumije.]] Ne, ne to je tamna boja koja upravo i je prikazana je u raspravi uvaženi zastupnik Arsen … [[Upadica se ne razumije.]] Samo malo. Evo, ja se ispričavam. Uvažena pravobraniteljica, izvolite.

Meni je žao što nemate grafički dizajn u boji, mi ga tiskamo u dvije boje hrvatsko-englesko i englesko-hrvatska verzija gdje se u jednom segmentu vidi lice i sjena muškarca, a na drugom dijelu koji nije tiskan, a tiska se za javnost je muškarac, a naličje žena. Dakle, ovaj gore kišobran koji vidite to su lica, siluete muškaraca i žena koje smo ove godine dodali kao jedan od segmenata ili loga koji smo imali vezano za projekte EU i koji su kao takvi prihvaćeni od strane Europske komisije. Mislim da je vrlo važno osim simbolike ono što je u samom sadržaju izvješća i držim da ako mislite da je potrebno razgovarati ili problematizirati grafički dizajn evo možemo i o tome dalje razgovarati. Replika, uvažena zastupnik Goran Marić. Gospođo pravobraniteljice ako nešto simbolizirate onda već upućujete kakve karakteristike treba imati žena, kakve muškarac, što je neprihvatljivo? Ovo je naslovnica prikladnija za slikovnicu nego za ozbiljno izvješće pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Zahvaljujem. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Najprije bi se želio osvrnuti na jednu izjavu koju sam čuo jutros u raspravi kada je zastupnika Mađerić odgovarajući ili polemizirajući s kolegom Parićem o tome šta bi netko trebao ili ne bi trebao govoriti u Saboru rekla da su davno prošla vremena kad se zabranjivalo govoriti. Jesam dobro interpretirao?

Nešto je liberalniji taj mislioc kad se tiče poslovnih i prijateljskih odnosa, javno i privatno ali je vrlo jasno što je pjesnik želio reći. Naime, ovo je izvješće pravobraniteljice za ravnopravnost spolova četvrto u njenom mandatu. Zbog političkog konteksta dobro je prisjetiti se da je gospođa Višnja Ljubičić za pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova izabrana 2011.godine na zadnjoj sjednici 6. saziva Hrvatskog sabora. To je ona sjednica koju je inače tadašnja opozicija koji je bio SDP bojkotirali zbog toga što se gospodin Jovanović usudio nešto reći a onda su mu prvi put u povijesti Sabora barem u tom mandatu skinuli imunitet zbog izgovorene riječi u privatnoj tužbi. Tužio ga je inače HDZ. Zato smo bojkotirali tu sjednicu. Ali izabrana je jednoglasno. Da budem iskren ne znam da li bi mi da smo tada bili u dvorani glasali za njen izbor, ali dobro je podsjetiti se i toga. Nakon toga je ona četiri puta po tri puta podnosila izvješća Hrvatskom saboru. Izvješće za 2013. godinu usvojeno je sa nula glasova protiv i dva glasa suzdržana a izvješće za 2014. godinu sa jednim glasom protiv i nula suzdržanih. Izvješće za 2015. ne razlikuje se puno od ovih za 2012., 2013. i 2014., ali sudeći prema raspravama koje smo imali prilike čuti od klubova, djela klubova a možda i svih klubova vladajuće većine ovo izvješće će doživjeti nešto drugačiji rezultat nego prethodna tri. Šta se promijenilo? I zbog toga gospođo pravobraniteljice ja ću podržati vaše izvješće s posebnim zadovoljstvom upravo zato šta ga ovi neće podržati. Zamislite kako bi se vi mogli ustvari vratiti tamo a da dobijete njegov glas za ovakvo izvješće. Sigurno bi znali da nešto nije u redu. Što se tiče zakona koje, o kojima dakle, čije posebno provođenje pratite jedan je donesen također za vrijeme HDZ-ove vlade, to je Zakon o suzbijanju diskriminacije. Gospođa Kosor je inače tada i u HDZ-u a i od djela konzervativne javnosti je bila nositeljica izrade tog zakona doživjela je jako velike kritike, čak i u svojoj stranci tada. Ne znam vremenski jel tad bila već premijerka ili je još bila potpredsjednica Vlade. Dakle bila je potpredsjednica Vlade ali je stala iza tog zakona, ali očito je da i oni koji su glasali tada za taj zakon nisu to baš sa veliki entuzijazmom napravili barem što se tiče ove strane, druge strane sabornice. Jer da jesu ne bi kritizirali sada pravobraniteljicu upravo zato što ukazuje i na dvije stvari na koje osim ove klasične priče o ravnopravnosti spolova, dakle prava muškaraca i žena, a to su slučaj, dakle to je priča o rodnom identitetu i priča o pravima istospolnih zajednica. Dakle to je u djelokrugu rada pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Ajmo najprije što se tiče rodnog identiteta, on je u Zakonu o državnim maticama stavljen 2012. godine ali je već prije toga 2011. godine počeo jedan tada upravni postupak promjene spola osobi koja nije dakle bila podvrgnuta operativnom zahvatu. Tadašnje Ministarstvu uprave tražilo je od tadašnjeg Ministarstva zdravlja, zdravstva da donese pravilnik po kojem bi se to reguliralo i ministar Milinović je donio taj pravilnik. U daljem upravnom, nakon toga i upravnom sudskom postupku osoba koja je to tražila nije uspjela dobiti od države rješenje da mu se prizna promjena spola bez operativnog zahvata, ali je zato Ustavni sud kaznio RH s 35 tisuća kuna zbog toga što to nije omogućila. I nakon toga inače ja jesam dosta liberalnih shvaćanja, ali i mene je to začudilo moram vam priznati, imamo sam tu određenih dilema jer sam smatrao da su liječnici ti koji to moraju utvrditi. I nakon toga sam potpisao prvo rješenje o promjeni kao ministar uprave, prvo rješenje o promjeni priznavanja promjene spola bez operativnog zahvata. Ali koja je bila poruka? Dakle, u trenucima kada mi raspravljamo o tome, kada pravo žene na izbor postaje upitno ili barem se o tome počinje voditi malo žešća rasprava, kada to postaje jedno od glavnih pitanja izbora ustavnih sudaca, Ustavni sud prateći praksu Europskog suda za ljudska prava jasno daje poruku državnim tijelima da država nema pravo nikome gledati u gaće. Da odredi koji je spol. K tome, koliko god dakle to zvučalo čudno, i mene je začudilo, moram priznati. To je isto u djelokrugu rada pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Drugo se ticalo Zakona o životnom partnerstvu odnosno prava istospolnih zajednica. Neovisno o tome kako je prošao referendum o Ustavnoj definiciji braka, vrlo krivo nazvan referendum za obitelj jer to u osnovi nije tako. Činjenica je da je 2011. godine pokrenut jedan drugi upravni a nakon toga i upravno sudski i ustavno sudski i onda na kraju europski spor u Strasbourgu o tome da se osobi koja je bila u isto spolnoj zajednici koja inače tada u tom trenutku nije bila ni priznata ni registrirana u RH da je Europski sud za ljudska prava dosudio određeni iznos novaca zbog toga što državna tijela RH 2011. godine kada nije bilo zakona o životnom partnerstvu nije dopustio spajanje obitelji, dakle osobi koja je bila u isto spolnoj zajednici. Neovisno o tome dakle što je ustavni sud rekao da joj nisu povrijeđena ustavna prava Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu je dodijelio, kaznio RH i zbog toga. Prema tome porezni obveznici su platili jedan dio svjetonazorskih razlika i svjetonazorskih stavova tadašnjih državni tijela, ili sadašnjih državnih tijela. I prema tome moramo biti vrlo oprezni kada kritiziramo pravobraniteljicu zato što pazi na provedbu zakona i upozorava državna tijela da moraju poštivati zakon. To nije razlog da se zbog tih stvari ne prihvati izvješće pravobraniteljice nego da se pokrene inicijativa promjene zakona ako je ona u skladu sa Ustavom i Okvirnom konvencijom za zaštitu ljudskih prava. A ja sam duboko uvjeren da takva promjena ne bi izdržala test ustavnosti u ovome trenutku. I na kraju da kažem nešto i o klasičnoj domeni ravnopravnosti spolova. Dakle 1. prije nekoliko tjedana Vijeće za elektroničke medije oduzelo je koncesiju na 3 dana jednoj televizijskoj postaji zbog neprimjerenog jezika što se tiče nacionalnih manjina. Ja mislim da ima prostora u medijima da se i određeni mediji kazne, ne baš oduzimanjem koncesije, barem opomenom zbog govora koji diskriminira jedne od spolova a najčešće su to žene, da se i vrijedni medijski djelatnici koji rade u Hrvatskom saboru suzdrže od svakodnevnog slikanja modnih kombinacija naših kolegica zastupnica jer to doista, ja tako doživljavam da se naše kolegice na taj način omalovažava. A također želio bih i reći da se i drugim dužnosnicama, pa i predsjednici Republike koji inače često kritiziram ali smatram da bi i to trebalo prestati, dakle da se gleda što je odjenula i u kojoj kombinaciji kojeg državnika primila jer se na taj način isto nju omalovažava. A to se radilo i Jadranki Kosor dok je bila premijerka. Dobro, o ženama na listama ću onda kada bude drugi zakon. Zahvaljujem. Uvaženi zastupniče Bauk. Pa nisam ja niti nitko iz kluba HDZ-a putem povrede Poslovnika ovdje javno na sjednici, plenarnoj sjednici Hrvatskoga sabora tražio i u svome dakle putem povrede Poslovnika tražio da pravobraniteljica ne govori. Dakle da ne govori i da ne odgovori na pitanje zastupnika. To je upravo vaš kolega zastupnik tražio. Ako niste dobro slušali ili niste bili ovdje u sabornici postoji fonogram pa to preslušajte. Hvala Bogu pravobraniteljica nije poslušala i temeljito i kvalitetno odgovorila na pitanje uvaženog zastupnika. I smatram da to i jest cilj demokracije i parlamentarne rasprave. U nekim dijelovima vaše rasprave slažem se sa stvarima koje ste iznijeli. Sigurno da neke stvari jesu i vrsta nasilja. Govorili smo i obiteljskom naselju i o autonomnim ženskim kućama. Ja moram također ovdje vrlo kratko reći zbog istine. I neću kolegama i kolegicama zastupnicima iz SDP-a reći da lažu, već da govore neistinu. Naime, kontaktirala me predsjednica autonomne Ženske kuće Zagreb gospođa Neva Tolle koja kaže da je upravo za vrijeme Vlade HDZ-a uvedeno trogodišnje financiranje autonomne ženske kuće Zagreb.

Do tada je financiranje skloništa bila proračunska stavka a sada su to natječajna sredstva što sigurno izaziva i nesigurnost u radu i veliku neizvjesnost. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Što se tiče ovog zadnjeg što ste rekli o autonomno ženskoj kući, dakle po mojim saznanjima radi se o tome da je za vrijeme HDZ-ove Vlade bilo ugovor na jednu godinu, da je sada na tri. A što se tiče ovog prvog, što ste rekli, ja sam jako pozorno slušao i ja sam jako dobro shvatio što ste željeli reći i čak se, moram priznati, da se s vama i slažem. Dakle ja mislim da je pravobraniteljica mogla ili izabrati želi li ili ne želi odgovoriti gospodinu Ilčiću na pitanje. Uostalom ne vidim ništa problem u tome da odgovori a ako ne odgovori opet ne vidim ništa problem jer nije u izvršnoj vlasti. Ali sam ono o čemu sam s vama polemizirao se ticalo upravo vašeg stava da su davno prošla vremena kad se zabranjivalo govoriti. Ovo što ste izrekli, vidim da se vi s time ne slažete pa kad sljedeći put budete predsjednika vaše stranke, imali priliku s njime raspravljati upozorite ga da takve izjave malo drugačije formulira jer ovako kako, ono što sam ja pročitao je doista ispalo da je on jako dobro rekao da ćemo doma moći šta hoćemo ali na javnoj sceni baš i ne. I drago mi je da se slažete sa dobrim djelom moje rasprave i ja sam se isto s jednim djelom vaše Zahvaljujem. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče. To je problem trans rodnih osoba i kao što je Arsen rekao država ne bi trebala gledati u gaće. Siguran sam Arsen nije gledao u gaće i definitivno do sada država o administracija nikome nije gledala u gaće. Što će se desiti sljedećih dana, tjedana, mjeseci, budemo vidjeli. Primjer je vrlo jednostavan. 2011.godine tadašnji ministar zdravstva, kolega Milinović, nema ga ovaj čas u sabornici je počeo taj Pravilnik o trans rodnim osobama koji smo naravno nastavili, usavršili, poboljšali i ja kao ministar zdravlja i današnji rezultat koji vjerojatno ne zna ni gospođa pravobraniteljica je sljedeći. Predmeti trans rodnih osoba u Hrvatskoj su sa jučerašnjim danom riješeni preko 90% Da li je postotak 92, 95, nisam siguran ali predmeti su riješeni preko 90% što je dokaz Arsen da država ne gleda u gaće. Vidjeti ćemo što će biti u budućnosti i tu smo moram biti iskren sjajni. Zaguglajte, nemojte zaguglati Barak Obama i gaće nego trans rodne osobe i Barak Obama pa ćete vidjeti da je on 19. kolovoza prošle godine zaposlio prvu trans rodnu osobu u bijeloj kući i to znate za što? Za šeficu …, dakle za zapošljavanje, za ljudske potencijale a da će Vlada Kanade vjerojatno tijekom ove godine napraviti zakon i pravilnik, možda baš na uzoru pravilnika kojeg sam ja predložio, napravio i riješio predmet trans rodnih osoba nakon godina i godina.

Zahvaljujem. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo šesti sat vodimo jučer i danas raspravu o ovoj temi a u principu upravo je kolega Arsen Bauk po meni rekao suštinu stvari. Poanta je cijele priče da kako stoje stvari u vaše izvješće vrlo, vrlo vjerojatno ekstremno i vjerojatno neće proći. Iako je kolegica Mađerić u ime Kluba HDZ-a jučer govorila vrlo konstruktivno. Naime, u predizbornoj kampanji HDZ vam jako zamjera što niste branili lik i djelo predsjednice odnosno onda kandidatkinje predsjednici. Iako isti taj HDZ nije ništa učinio prije jedno dva, tri mjeseca kad su se puno gore stvari radile kolegici gospođi Mirjani Rakić gdje su i neki kolege iz Sabora bili tamo, međutim, nitko nije našao za shodno da brani njen dignitet i njen spol. Ali evo ovdje se svi gadno trudimo braniti dignitet i spol bivše predsjednice. No dobro. Međutim, ono što želim reći kako reče kolega Glasnović malo prije miss Krpan koje ovdje nema, ona je nazadna. U ovoj našoj zemlji zadnje vrijeme kako stoje stvari različite političke strukture i različite osobe konkretno HRAST i gospođa Markić su počeli određivati što je nadzorno, što je napredno, pa tako smo zadnjih 6 mjeseci počeli propitivati mnoge stvari kao što je Zakon o životnom partnerstvu, ponovno hoćemo zabranjivati pobačaje, rušimo kurikulume i tko zna što je iduće što će nam se dogoditi, tako da poštovani Arsene i poštovana pravobraniteljica ja se nekako nažalost moram reći da po tim kriterijima jer na sreću niste napredni nego ste nazadni i baš zato što ste nazadni vjerojatno ovo izvješće i neće proći ako će ga SDP definitivno bez daljnjega podržati.

Što se tiče napada, odnosno zamjerki, nisu to bili, pravobraniteljici da nije zaštitila pojedine dužnosnice od napada, određenih političkih napada, ja bih najprije pročitao definiciju, našao sam na Wikipediji možda nije točna ali je najava seksizma. Dakle, seksizam je naziv za ideologiju koja polazi od postavke da fizičke i mentalne razlike među spolovima moraju reflektirati na različiti položaj rodova u društvu. Dakle, kada kažete političaru ili političarki da je šaka jada onda niste to rekli zato što smatrate da muškarac ili žena to može biti nego zato što je to vaš politički stav i on je jednako dobar ili loš rekli to muškarcu ili ženi. Kad kažete nekome da viri iz džepa nekome drugome, to isto niste napravili to da ste rekli zato što je žena viri iz džepa nekome, a inače se i muškarcima govorilo da nekome vire iz džepa kad se željelo prikazati određeno politronstvo ili nešto drugo. Prema tome ni od toga ne treba političarke ni političare štititi jer im to nije rečeno zato što je žena.

I sad više nemam vremena za dodatno objašnjavanje.

Izvolite.

Prvo, onaj politički kontekst o kojem isto otvoreno želim govoriti i govorio sam već javno. Reći ću jasno, gospođa Jadranka Kosor nije imala baš puno veze sa demokršćanstvom. Dakle, to je pokazala i u Zakonu o diskriminaciji ali i u Zakonu o ravnopravnosti spolova koji je također donesen 15. srpnja 2008. na zadnjoj sjednici prije ljetne stanke. Ona je to svoje da nema veze sa demokršćanstvom pokazala i kad je na referendumu o braku glasala protiv i kad je koalirala kasnije u krajnjoj liniji sa gospodinom Josipovićem. Tako da čisto kad govorimo o nekom političkom kontekstu ja sam tu vrlo jasan. Mogu naći jedno opravdanje za dio HDZ-a da su u to vrijeme pretpristupnih pregovora u EU bili veliki pritisci LGBT zajednice na Hrvatsku, mogu vam to elaborirati i detaljnije. Ali u svakom slučaju su utjecali na hrvatske zakone. S druge strane kad ste govorili o gledanju u gaće moram vas upoznati sa činjenicom da nitko pa ni država ne treba gledati u gaće da bi znao spol neke osobe.

Znači, bez obzira radi li se o mozgu, kosti, mišiću bilo čemu uvijek je razlika muškaraca i žena. Tako da i ona priča ja imam tijelo muškarca, a mozak žene je netočna. Dakle, svaki taj tko je muškarac i u mozgu uvijek ima xy. To što on kako razmišlja i koje su to psihološke stvari o tome neću sad ulaziti. Prema tome, u svakom slučaju kad se rade zakoni oni utječu o političkoj strukturi. A samo još za kraj ću reći da kad ste rekli da bi neki mediji, kad ste napali da bi nekim medijima trebalo zabraniti ili eventualno na neki način ih kazniti zbog vrijeđanja po spolnoj razlici onda se nadam da ćete se tako isto založiti i da se kazni recimo INDEX kad vrijeđa većinu, znači kršćane kad govori da kad je bio Leopold Bogdan Mandić da su to pijani katolici koji su nekrofili itd. Ja se slažem da INDEX-u zbog toga treba izreći barem drugarsku kritiku ako ne ništa drugo jer to je doista po meni bilo malo neprimjereno, a da li bi institucije našle tu nešto to je sad stvar institucija. Što se tiče ocjene demokršćanstva gospođe Kosor nisam stručnjak da sad toliko to ocjenjujem, ali iza vas sjedi osoba koja je bila glavni tajnik stranke kad je ona bila predsjednica stranke ako se ja dobro sjećam, ispred vas sjedi ministar pravosuđa kad je ona bila predsjednica Vlade. Malo desno ispred vas sjedi ministar financija koji je bio u njenoj Vladi kad je ona bila predsjednica koja nije bila dovoljno demokršćanska. Prema tome ja vjerujem da će vam oni objasniti da je stranka u kojoj su oni bili demokršćanska. Ona je bila demokršćanska, sada ste ustvari vi mainstream te stranke i ja vam na tome čestitam. Uspjeli ste ih od HDZ-a pretvoriti u HRAST DZ što nije loše za vas, loše je za njih. Ja se ustvari čudim da vas a ne Hasanbegovića nisu izabrali u predsjedništvo jer doista to što vi govorite oni se ne usude govoriti. Vi ste od njih hrabriji, ja vam na tome čestitam. Nadam se da će vam na sljedećoj listi dati još više zastupnika jer Sabor bi bio doista bogatiji da ima 2, 3 ili 5 Ilčića, ono vidjeli bi još bolje razliku između nas i njih. Ustvari ja mislim da vi na najbolji način pokazujete da je ona politika ili mi ili oni vrlo ispravna jer barem vidimo razliku. S vama se barem može raspravljati jer govorite ono što mislite, a ne ovi koji se ne usude reći ono što misle pa onda više ni ne znate što misle pa nisu načistu.

Izvolite. Kolega Bauk vi ste predvidjeli Izvješću pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sudbinu Izvješća pučke pravobraniteljice. Mene to moram priznati ne bi iznenadilo da većina u Hrvatskom saboru odbije Izvješće pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, ali bi me sablaznilo. Sablaznilo bi me iz razloga što sam jučer vrlo pozorno slušala raspravu stožerne stranke, odnosno službeni stav kluba HDZ-a stožerne stranke Domoljubne koalicije i niti u jednom dijelu istupa gospođe Mađerić koja je taj službeni stav HDZ-a iznosila nisam primijetila niti jednu ozbiljnu zamjerku, primjedbu ili argumentiran jasni i glasni stav da je ovakvo izvješće pravobraniteljice neprihvatljivo. Ukoliko bi do toga došlo znači da s jedne strane imamo situaciju da se službeni stav kluba jasno ne artikulira i ne argumentira što je naravno legitimno pravo, a da se dogodi da većina u Saboru izglasa na neki način ulazak u izglasavanje nepovjerenja pravobraniteljici za ravnopravnost spolova to bi bio skandal širokih razmjera. To bi značilo da domoljubi u ime predsjednice, u ime obitelji, u ime HRAST-a ruše pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova. No međutim da bi do toga došlo moraju prijeći preko mosta. Ja se nadam da će most tog dana biti zatvoren jer će shvatiti da se podigla fiktivna bura. Zahvaljujem. Ja se ne bojim ustvari da izvješće pravobraniteljice neće biti prihvaćeno zato što to nitko nije predložio vjerovali ili ne. Dakle jedino o čemu se može glasati je prijedlog Odbora za ravnopravnost spolova da se izvješće prihvaća. A nitko nije predložio da se izvješće ne prihvati. Prema tome, Sabor može jedino ili prihvatiti izvješće ili ne donijeti nikakav stav. Ako se sad netko pametan ne sjeti pa ne ode predložit taj zaključak za koji se nadam da neće proći. A ako i ne prođe razrješenje neće proći jer nemaju 76 za to. Prema tome, to je sad jedna vrlo zanimljiva situacija za koju ja ne bi htio da se dođe do toga da status pravobraniteljice moramo pred Ustavnim sudom razjašnjavati zbog toga da li odredba članka 21. stavak 5. znači da Sabor mora donijeti zaključak da ne prihvaća njeno izvješće, a ne samo da se ne prihvaćanjem zaključka da se prihvaća zaključak da Sabor nije prihvatio. Da sad ne idem u velike verbalne driblinge. Dakle, nije ovo pitanje pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, ovo je pitanje jednog neću reći svetog rata jer bi to bilo malo previše ozbiljno, ali jednog ovako vjetra kojem se žele otpuhati većina neovisnih institucija koja su u svom radu doista bili neovisni za vrijeme prošle Vlade, a da su bili neovisni pokazuje to koliko su nas kritizirali. To je bio kamenčić u cipeli. Dakle ne može vam potpredsjednik Vlade bit kamenčić u cipeli. Zadaća pravobranitelja je da bude kamenčić u cipeli i da Vladu upozorava na to što treba popravljati i zato imamo četiri pravobranitelja zato što smo ocijenili da su to te skupine o kojima treba paziti i koje trebaju biti kamenčić u cipeli da se ovi koji su na vlasti ne opuste. Replika uvaženi zastupnik Dario Hrebak. Poštovani kolega Bauk, moram reći da sam doista došao u iskušenje da repliciram kolegi Iličiću ali mi to Poslovnik ne dopušta. Kolega Bauk moram reći da ste u prvom djelu, dakle u samoj vašoj raspravi ste me ugodno iznenadili za razliku od nekih vaših daljnjih, prijašnjih istupa, približavate se standardu gospodina Leke. Osudili ste naime pojavu i seksizama ali isto tako i ponižavanja žena u politici od strane svih pripadnika političkih elita nevezano dolaze ili oni s lijeve ili s desne strane i to je dobro. Ono što mi se nije svidjelo, nije mi se svidjelo, niste vi vidoviti Milan da možete procjenjivat hoće li netko i kako će netko glasovati pogotovo iz reda vladajućih.

Je točno, ali isto tako njezina dužnost nije generaliziranje i osuđivanje napada koji su se dogodili. Njezina zadaća je što po našem mišljenju joj nedostaje hrabrosti da je javno osudila pojedinca bio on Milanović, Stazić, Karamarko ili netko treći. Nema popuštanja, da li ju je izabrala lijeva opcija, desna opcija. Pravobraniteljica mora jasno osuditi svaku pojavu koja je negativna a tiče se njezine domene rada u hrvatskom društvu. Osobno, evo sada sam pretraživao putem tražilice, tražio sam da li postoji javna osuda svih ovih nemilih događaja tijekom kampanje, da postoji ali generalno pozivam političke elite da se suzdrže negativnih komentara itd. to nije dovoljno. Gledam gospođu Sobol upravo sada i vjerujem da će me ona podržati. Nema lijevih i desnih u ovom slučaju. Vrlo ste dobro primijetili da su moji istupi vješti. To zahvaljujem. A također zahvaljujem i na ovome prvome djelu, vjerojatno ste iznenađeni ovim uvodnim dijelom, a ove replike koje su me ponijele time dobro da sam i to shvatio. Dakle, što se tiče osude ovih izjava koje ste spomenuli osim one izjave dubrovačkog zamjenika, dubrovačkog gradonačelnika koju niste spomenuli pa moram pogledati o čemu se radi, ja sam rekao da to nisu bile izjave koje bi ova pravobraniteljica morala osuditi. Dakle to je bilo nešto što je rečeno u političkoj raspravi što bi se moglo reći i muškarcu i ženi. Ako ste vi našli još neke izjave možemo to raspraviti da vidimo jel se u tome slažemo, jer vjerujem da bi se mogli u tome složiti. A što se tiče dakle vaše želje da replicirate gospodinu Ilčiću ja vas podsjećam na poslovničku mogućnost da se prijavite za raspravu u ime kluba i sve što imate reći gospodinu Ilčiću recite mu u pet minuta na raspravi i on će vama replicirati, vi ćete njemu replicirat. Mislim to je parlamentarizam. Zahvaljujem. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče Bauk, rekli ste kao dopuštene neke od izjava da je moguće nekome političaru ili političarki reći ispao si iz džepa. Zato ja primjećujem da vi kroz rasprave stalno ruke držite u džepu da se ne bi dogodilo da opet neki Baldazar ispadne iz džepa pa se čovjek povrijedi. Uistinu je to ozbiljan problem, ako i nije kažnjivo. Drugo, spomenuli ste jučer prosvjed i svi nekako ponosno oko prosvjeda. Ovdje ima jedna izjava, jedan transparent kojeg nitko nije spomenuo kaže „Ni sam ne znam zašto sam ovdje, ako smo mi svi za reforme.“ Čovjek nosi veliki transparent po svim portalima je sada. I niste u odgovoru na repliku kolegi Pariću rekli da je povrijedio predsjednicu nazvavši je da je bivša i to u dva navrata. Predsjednica koliko znam i danas je još uvijek predsjednica. A vi niste kroz odgovor to rekli ali prvenstveno ću se referirati i složiti s vama u konačnici vezano za medije. Slažem se s vama, apsolutno što se tiče medija i ne samo u tom segmentu nego u niz drugih segmenata, ne samo odjevnom ili konfekcijskom kako ste vi to rekli gdje se apsolutno slažem nego i niz drugih segmenata.

Sada, evo za koji dan će biti prosvjed LGBT zajednice u Splitu i zamislite da netko stane pred taj prosvjed, on bi bio huligan, barbar ili što već ne. Dajte gospodo iz medija, evo a pro po ovoga što gospodin Bauk govori, imajte isti aršin za sve. Hvala vam lijepo. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Što se tiče stajanja pred prosvjedom, pa treba razlikovati stajanje pred prosvjedom, što smo imali prilike vidjeti na ovome hodnji, „Hod za život“ mislim da sam točno rekao i stajanja sa strane prosvjeda sa određenom količinom kamenja u ruci sa namjerom da se ista baci na to. To smo imali u Splitu 2011. godine. Zato to bi se već mogli složiti ćete se nazvati huliganstvom. Mislim to je i kazneno djelo, dali dobro, vjerojatno. Naravno, izražavanje svog političkog stava pa i neslaganje ne smije nikada dovesti u pravo pitanje drugih da izraze svoj stav. I ja poštujem ljude koji su u prošlu subotu hodali i tako izražavali svoj stav. Jedino se ne slažem sa njihovom mogućom namjerom da taj svoj stav nametnu svima. S time se ne slažem. I zbog toga vjerojatno dok se to ne razjasni, dok se dakle smisao toga ne razjasni jer oni su vrlo jasno rekli, u ovome trenutku nećemo pokretati inicijativu za izmjenu tog zakona ali znate kako je ono, jedan hod, pa drugi hod, pa treći hod, pa bolje to odmah razjasniti o čemu se radi. A što se tiče ruke u džepu. Kao što vidite ja sam sklon prihvatiti kritiku pa se sada pazim gdje držim ruke. Replika uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Kolega svoju temeljnu raspravu završili ste riječima da vam već vrijeme ističe a željeli ste govoriti o položaju, odnosno mjestima žena na listama. Meni je jako žao što o tome niste govorili jer mi je poznato da ste se zalagali za ZIP sistem. I zaista mislim da istinske ravnopravnosti ili pokušaja upravo da unaprijedimo afirmaciju žena u politici neće biti bez takvog jednog iskoraka. Jer koji nije sam sebi svrha. Jer je politika suviše ozbiljna stvar da bi se prepustila samo muškarcima odnosno većini muškaraca. Posebno je bila zanimljiva i ja mislim da je mogao shvatiti konačno netko kome to do sada nije bilo jasno kada ste govorili o rodnom identitetu naglašavajući takve jedne vrijednosti koje ističe pravobraniteljica i o rodnoj ravnopravnosti. Ja ću ponovo se vratiti na taj termin rodna ravnopravnost što i sami pokušavate objasniti, ne znači niti negira rodne razlike. Ona samo želi naglasiti temeljno ishodište svih ostalih ravnopravnosti da vidljivost i uloga žena u društvu mora biti jednaka i jednakih mogućnosti. Da rodne uloge koje su bile kroz povijest i kroz tradiciju a počesto i društvo ih što svjesno, što ne svjesno perpetuira da je uloga već od malih nogu, djevojčica zadana i u odnosu na muškarce. I to posebno naglašava pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i to joj se najviše zamjera od određenih konzervativnih krugova koji u biti se srame reći da ne priznaju ravnopravnost muškaraca i žena a u tome često učestvuju i neke žene koje sigurno na poziciji bez obzira koju imaju i u struci ne bi imale da žene mukotrpno kroz čitavu povijest nisu gurale taj kotač napretka stalno naprijed.

Ja sam bio protivnik rješenja koji smo stavili u Zakon o izborima zastupnika da lista koja nema 40% žena padne, jer sam smatrao da će to pasti na Ustavnom sudu i bio sam u pravu. Ono što je ipak paradoksalno da je to bio zahtjev demokratske stranke žena. Dapače, izložio sam se kritikama kada sam rekao da stranke neće biti kažnjene zbog toga što nisu imali 40% žena pa je na kraju državni odvjetnik to također zaključio. A također smatram da rješenje u Zakonu o ravnopravnosti spolova u prekršajnom kažnjavanju stranaka je potpuno nesuvislo i nepotrebno, da ga treba ukinuti, da se ne treba sa time opterećivati sudove već da treba propisati veće novčane poticaje za stranke koje imaju veći broj žena, ne na listama jer je to u osnovi nebitno ako stavite žene na od 7. do 14. mjesta nego koje imaju u Parlamentu. Nema nikakvog smisla kažnjavati stranke koje imaju 1% za koju se zna da neće preći prag zato što nema niti jednu ženu na listi a propustiti stranku za koju je izvjesno da će dobiti 5 ili 7 zastupnika u jednoj izbornoj jedinici ali je ne kazniti zato što je stavila jednu ženu na 3. mjesto i još 5. žena na dno liste. I dalje smatram dakle, to sam mislio govoriti o Zakonu o ravnopravnosti spolova, dakle da stranke moraju bit poticane većim iznosima iz proračuna zbog toga što imaju dobnu odnosno rodnu ravnotežu u sastavu predstavničkog tijela a ne na listama jer je to nebitno i da ta razlika koliko se dobije za jednog zastupnika nad zastupljenog i podzastupljenog spola ne bude 10 nego možda 50% pa će onda to ipak biti jedna vrsta a Ustavni sud je rekao, Ustavni sud je rekao da je to, al kolegice dakle ne polemizirate samo Ustavni sud je rekao da je to neustavno a možda promijenite to kada budete u prilici o tome ponovno odlučivati. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Dakle, kolega Bauk je u ovoj svojoj replici govorio o političkoj participaciji žena. Vjerujem da nešto slično i mogu čuti i kolegice iz HDZ-a vezano oko političke participacije od kolega iz vlastite stranke. No to je nešto što ćemo rješavati očito u raspravama koje će biti ovdje jer svjesni smo toga o tom pitanju ne slažemo niti kad su vlastite stranke u pitanju. No, dakle vezano oko onoga što bih još htjela, sudjelovala sam u replikama, reći oko ovog izvješća. Moram kazati da su mi neke kolege dali jedan šlagvort kako ući u ovu raspravu sa svojim stavovima izrečenim jučer i danas tijekom dana. Jedan kolega je rekao da vezano oko Zakona o suzbijanju diskriminacije tadašnja potpredsjednica Vlade gospođa Jadranka Kosor ustvari nije imala nikakve veze sa demokršćanstvom. Dakle, govoriti što je nešto demokršćanski a što nije bi bilo dobro da ustvari se onda svi oni koji o tome govore i propagiraju da se u javnim istupima, udrugama koje ih podupiru, koje oni podupiru, drže tih načela jer ako to što je Jadranka Kosor se dosta angažirala oko Zakona o suzbijanju diskriminacije nije imalo veze sa demokršćanstvom. Ja ću onda ovako reći ali očito sa demokršćanstvom i vrijednostima demokršćanstva imaju oni npr. članovi određenih političkih stranaka, u ovom slučaju najveće stranke na vlasti koje npr. imaju svoje firme a novce zarađuju tako da se oglašavaju i bave se uslugama seksi chata. To je u redu. To je baš jako moralno. To uopće nije licemjerno. A s druge strane, ti isti iz Domoljubne koalicije će nama prodavati fore o moralnosti i o vrijednostima. Je li demokršćanski to što u ime obitelji gospođa Željka Markić i glavna organizatorica zajedno sa drugim udrugama hoda za život. Dakle, ide ka tome, pod firmom hoda za život ide ka prijedlogu zabrane pobačaja a u isto vrijeme i kroz svoju firmu i one koji ju sufinanciraju, sponzoriraju dakle, bavi se ispitivanjem lijekova koji se odnose na kontracepciju i što je još gore pretpostavljam pilula poslije. A o kojoj se firmi radi, npr. Teva, jel nam to poznato negdje? Poznato tko je ta firma Teva i tko je nama danas iz te firme na čelu Vlade koja ustvari de funkcionira i ne postoji. To je znači demokršćanski, nije uopće licemjerno. To je demokršćanski dakle govoriti ljudima da hodate za život, braniti prava trudnica, majki, radnica, najavljivati sudionici prosvjeda su najavljivali sljedeći korak, to je zabrana pobačaja a u isto vrijeme primati novce od onih koji se bave proizvodnjom i kontracepcijskih pilula ili onih koji eto chataju, seksi chataju preko svojih firmi. To je u redu. Kad govorimo o problematici nasilja, mislila sam da neću o tome govoriti ali imam potrebu dakle reći. Veća sam danas u jednoj replici to rekla. Mi govorimo o problematici nasilja nad ženama, iščuđavamo se nad porastom broja prekršajnih oblika nasilja nad sve brutalnijim kaznenim djelima nasilja. U isto vrijeme zatvaramo oči, zadnjih 25 godina nama iz obrazovanog sustava izlaze mlade generacije koje smatraju da je sasvim normalno udariti ženu. Takve generacije mladih nama izlaze. Ja se pitam na kojim satovima ih to uče. Ja se pitam što im se govori u župnim crkvama. Jesam, jučer sam spomenula župnika iz jedne bjelovarske župe koji drži predavanja i uvodi u bračni život, sutrašnji bračni život mlade parove da bi u isto vrijeme im govorimo da je žena ta koja je podložna muškarcu, koja mora trpjeti ako ne zbog čega drugog onda zbog djece i da mora biti uvijek spremna za svog muškarca. Vi se možete sad iščuđavati kolegice i kolege. To su te naše seoske, ruralne sredine. Ja nemam iluzija da se nešto slično ne dešava i u urbanim sredinama. I onda se čudimo, iščuđavamo vezano oko toga kako je nasilje nad ženama u povećanom broju i još naravno oko toga da li kao društvo dovoljno dajemo ili ne dajemo za financiranje skloništa. Vezano oko skloništa, ja mislim da tu ne bi trebalo biti razlike između nas koji dolazimo s te lijeve strane, vas koji dolazite s desne, centra itd. i moramo se složiti da problem sa financiranjem skloništa imamo svih zadnjih 20, 25 godina. Kad govorim o tome što se pokušalo napraviti, 20089.godine ako se ne varam ili 2009. je tadašnja potpredsjednica Vlade dogovorila tripartitne ugovore za financiranje skloništa, dakle, grad odnosno županija. I oni su se svake godine obnavljali. Ja sad ću postaviti pitanje da se svi zapitamo koliko su lokalne zajednice pridonijele ostvarivanju tih ugovora? A 2012. godine su da bi se na neki način osiguralo koliko toliko malo duža vremenska financijska stabilnost tada su skloništa financirana odnosno ugovori su potpisivani na tri godine. A prošle godine se dobar dio skloništa odlučio za financiranje putem glavarina, a jedan dio putem projekata. Ali ja mislim da bi svi skupa trebali se zamisliti i vidjeti kako i na koji način možemo tu problematiku riješiti na puno bolji način nego što je to danas. I ovo što govorim nema veze sa time jesam li ja iz SDP-a, a netko drugi iz HDZ-a. I na kraju bih željela još jedanput reći izvješće pravobraniteljice, dakle ja ga u potpunosti podupirem, poduprla sam, imala sam prilike raspravljati o svim izvješćima i one pokojne prve pravobraniteljice i ove. Smatram da se vide napretci u radu samog ureda iz godine u godinu. Problem koji mi imamo što očito ne prepoznajemo mi ovdje u Saboru važnost ovakvih neovisnih institucija putem kojih mi ovdje u Saboru možemo tražiti i inzistirati od Vlade, ministarstava, ureda bez obzira jesu to sad oni moji ili su to sad evo ove godine nečiji tuđi. Dakle, inzistirati na provođenju zaključaka i preporuka koje daje pravobraniteljica. To je ono što mi usuđujem se reći nikada dosada nismo kao saborski zastupnici na pravi način iskoristili. Ni kad je u pitanju pučka pravobraniteljica ni kada su u pitanju ova ostala pravobraniteljstva danas konkretno vezano oko pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. I ono što najviše podupirem, podupirem njihovu neovisnost.

Replika, uvaženi zastupnik Rajko Ostojić. Hvala vam lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Naravno da se slažem sa kolegicom Sobol. Prvo jedna pod navodnike „kritika“, drugo jedna samokritika i treće naravno jedna pohvala. Proizvodi je … [[Govornik se ne razumije.]] a ona je aplicirala na FDA 2011. godine. I kad je farmaceutska tvrtka aplicirala FDA je odbio. A onda su dali amandman, isto kao kod nas u Saboru, pa su rekli ok, … [[Govornik se ne razumije.]] nudi da to uzimaju žene Amerikanke i diljem svijeta gdje ona ima svoj proizvod iznad 15 godina. Kako? Kako? Dođu, pokucaju, kupe i iznad 15 godina. I da, činjenica je to je odobreno nakon nekoliko godina. Drugarska samokritika je naravno liste žena u Saboru, uključivo i moju stranku i moju koaliciju. I u mojoj stranci i u mojoj koaliciji a i u Domoljubnoj koaliciji. Ali da bi ovo izvješće usvojili onda moramo biti svi u Saboru, kao prije 7 dana kad nas je ovdje bilo 7, 8 i kad nažalost Izvješće pučke pravobraniteljice nije prošlo. Da smo bili svi bilo bi prihvaćeno. I naravno jedna pohvala, imate dobar primjer vjerojatno u cijelom nizu gradova, mjesta i županija ali ja ću reći županiju koja mi je prirasla srcu PGŽ koju vodi Zlatko Komadina na način da od 12 pročelnika 7 je pročelnica, znači nije … [[Govornik se ne razumije.]] nego 65%-35%, a u skupštini je odnos točno 50%-50%

Zahvaljujem. Evo samo ću se, kolega Rajko hvala na replici, vezano oko političke participacije. Ja se za to zalažem, ja sam ta koja se zalaže za kvote i zalažem se za zip sistem. Nema tih novaca koje će neke stranke dobivati na račun podzastupljenog spola odnosno žena a zahvaljujući kome će oni stavljati eto više žena na liste. Nema, kolegice i kolege. Takvog slučaja poznatog u svijetu u Europi nema jer se pokazalo da su stranke radije za to da plaćaju penale, da plaćaju kazne nego da stavljaju žene na liste. I ako mi mislimo da je u redu da se rasprave o odlukama, zakonima, politikama i strategijama u ovoj državi na državnoj razini dakle u Parlamentu vode uz prisustvo 15% do 20% žena zanemarujući činjenicu da je u populaciji u Hrvatskoj preko 50% žena onda mislim da nešto nije u redu sa našim društvom.

Uvažena gospođo Sobol, mislim da nije u redu kad netko sa strane SDP-a elaborira što je demokršćansko i što nije. Ja sebi to neću uzimati za pravo da govorim što je socijaldemokratski što nije, možda ću izražavati nekakvu svoju sumnju ili mišljenje ali ne ovako kako ste vi arbitarno. Dozvolite da mislim da znam nešto više o demokršćanstvu od vas pa ću reći da recimo … jednoj enciklici koja govori upravo o tome kako bi se jedan demokršćanin trebao ponašati kaže da jedan vjernik laik ne bi trebao svojim glasom podržati neki program ili zakon koji direktno proturječi crkvenom moralu, kršćanskom moralu. Što znači da politiku jedne stranke znači određuje kad sam ja rekao za gospođu Kosor znači upravo to kad se radi nešto što u programu direktno proturječi, a ne kad neka osoba unutar stranke počini nešto što je ne demokršćanski. Dakle, jasno je da su i oni koji su pisali i razmišljaju o crkvenom nauku znali da ni jedna stranka neće biti savršena i da će se negdje ogriješiti o nečemu što ne znači da je u tom trenutku će prestati demokršćanstvo. Dakle, jasna je ta razlika između toga što, mislim da iz ovoga što sam rekao jasno proizlazi da nimalo ne opravdavam nekoga iz bilo koje stranke ko se naziva demokršćanskom radi nešto što je protivno kršćanstvu. Druga stvar, nadam se da želite objektivno govoriti, ako želite objektivno govoriti onda se nadam da ste jednako truda koliko ste potrošili tražeći ovaj govor župnika iz Bjelovara ili koga li već na zaručničkom tečaju, potrošili i na to da izvadite sve pozitivne govore u crkvi koji govore o tome da treba ženu prihvaćati, ljubiti i jednako pravno postupati prema njoj a ja vas uvjeravam i moje mišljenje je obzirom da sam pretpostavljam puno više u crkvi nego vi da ima neusporedivo više tog govora nego ovaj primjer koji ste vi naveli.

Možda bi mogla zato što sam krštena, možda bih mogla zato što sam dva put bila krsna kuma, možda bi mogla onda govoriti? Ili ja moram onda znači iznositi neke stvari da biste vi smatrali da li ja uopće smijem o nečemu progovoriti? Itekako smijem, a pogotovo smijem i hoću ukazivati na dvostruki moral i na licemjerstvo tih koji s jedne strane se zalažu za život, hodaju u povorkama, traže zabrane pobačaja a s druge strane uredno primaju novce od firmi koje proizvode kontracepcijska sredstva, pilule za dan poslije pa još k tome se supruga člana uprave žena današnjeg našeg premijera nađe da kaže da je razborito od svih razborito podržati „Hod za život“ Valjda joj je razborito da njen suprug kao član uprave je primao novce od takve firme. A drugi dio koji sam govorila vezano oko morala da licemjerstvo zato što pojedinci, odnosno stranke zagovaraju određene moralne vrijednosti a s druge strane njihovi članovi lijepo zarađuju novce nuđenjem seksi chata. To je moralno i to je demokršćanski. Za mene to nije, za mene to nije i nećete mi oduzeti pravo da na taj način o tome govorim. I hoću biti objektivna, pohvaliti uvijek kad nešto treba, a ovog župnika kojeg sam izvukla da tako kažem to je zato što je na jednoj komercijalnoj televiziji bio lijepo prilog u dnevniku, i ja slučajno gledala dnevnik i čula na svoje uši šta čovjek govori. Kolegice Sobol, ja mislim da vi brkate dva pojma kršćanski i demokršćanski. Vi se pitate da li je demokršćanski zastupati jedno i radit drugo. To se zove hipokrizija. Ne znam koliko poznajete kršćanstvo na javnim vrlinama i tajnim porocima cijele stranke, demokršćanske su nestale npr. u Italiji. Znači ja na vašem mjestu bi pokušao biti precizniji u pojmovima. ako se vi pitate da li to što radi pojedini demokršćani da li je to u redu, onda ja bi se složio sa gospodinom Ilčićem svaka stranka ima svakakvih. Ali kažem vam demokršćanske stranke neke su nestale na osnovi toga što su jedno tvrdili a drugo radili. Zato vjerujte mi ja ne znam da li je hipokrizija kršćanska, vjerujem da nije, dapače siguran sam da nije ko kršćanin, ali demokršćanska bogami je. Ja sam se kako je kolega Ilčić, ja sam u tom času govorila dakle kako je on rekao nije demokršćanski, ja sam se na to osvrnula. Ali vezano oko toga naravno danas u strankama ima svakakvih, pitanje je, jer ja kad sam govorila i vezano oko evo konkretno osobe koja ima firmu koja se bavi uslugama seksi chata to je i financijer te stranke. Ja sam o tome govorila. Dakle, nemam ja iluzija da su ovi svi divni krasni, a oni su ovakvi, onakvi. Ja samo govorim o tome kako se i od takvih onda lijepo, uredno prima novac.

Poštovani potpredsjedniče, uvažena pravobraniteljice, kolegice i kolege zastupnici. Slušajući i jučer i danas rasprave oko ravnopravnosti spolova što eto izuzetno cijenim tu temu, no smatram da se slabo dotičemo zapravo uloge majke, odnosno uloge žene koje su odlučile u svojem životu roditi više djece.

Apel je nastao na način da prenesem njihovu inicijativu ovdje u Saboru i da se u zakonske okvire stavi ova inicijativa. One smatraju a o osobno smatram i sama da na taj način bi se zapravo i demografska slika ove naše dične Hrvatske popravila u smislu ako bi dobile status odgojiteljice da bi one sigurno se više mogle posvetiti svojoj djeci i da bi sigurno rađale i više djece.

Izvolite. Ja neću ovdje polemizirati tko je dobar demokršćanin a tko je dobar socijaldemokrat. Na izborima to procjenjuju birači a mislim da je ključno kako živimo život i te vrijednosti koje zastupamo kako prenosimo u naše svakodnevne živote. I mislim da je stoga takva rasprava potpuno nepotrebna. Ja bih se uključila u repliku vezano uz zadnji dio izlaganja uvažene zastupnice gdje ste rekli i s vama se slažem dakle to je ustvari slaganje za borbu protiv nasilja, posebice nasilja u obitelji i nasilja nad ženama i djecom da se ne bismo trebali i ne smijemo se politički dijeliti. Tijekom ovih rasprava i jučer i danas smo ukazivali na to da sigurno grad Zagreb ima relativno dobro riješen problem skloništa za žene žrtve, za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja dok drugi gradovi i županije gotovo nikako. I to treba biti apsolutni cilj i prioritet svih nas. Nema tu veze kojoj političkoj opciji pripadamo ili iz koje političke stranke dolazimo. I zbog toga sam i tijekom rasprave ukazivala da autonomna Ženska kuća Zagreb koja je prva takva vrsta skloništa uopće osnovana u Hrvatskoj, dakle na samom početku i samostalnosti naše domovine i da se cijeli niz godina, naravno mučila sa financiranjem, da je za vrijeme HDZ-ove Vlade ušla u proračunski stavak što je dobro jer je to nešto sigurno. I da se sada za vrijeme zadnjeg mandata SDP-ove Vlade ušla u taj natječajni dio gdje se mora iz godine u godinu natjecati za sredstva kako bi se financirala a samim time dovodi se i u nesigurnost i nestabilnost njihovog rada.

Kolegice Mađerić, mislim da sam bila jasna i da sam rekla da smatram da stvarno ne bi trebalo biti razlike kada je u pitanju financiranje skloništa. Nažalost tu dolazimo u situaciju da se preko ti žrtava nasilja ustvari vode rasprave, tko bi to trebao financirati, je li to stvar lokalne zajednice. Pa onda sami znate da imate primjer da postoji ne znam jedno sklonište u gradu u sjedištu županije. Onda županija kaže da oni nemaju sredstava pa daju nekakva minimalna.

Ja znam da, možda bi bilo najbolje da se probamo vratiti na jedinstveni Zakon o financiranju skloništa. Mi smo to pokušali, tamo negdje 2005., 06., 07. godine pokušali i već imamo, praktički ima i gotov Zakon o financiranju skloništa i to prvenstveno kada se govori o autonomnim ženskim skloništima no vi ćete mi se složiti biti će problema. Jer jedno je kada imate sigurne kuće koje su, imaju ugovor sa Ministarstvo socijalne politike i mladih a drugo je kada imate autonomne sigurne kuće koje po drugačijim pravilima na drugačiji način rade sa tim ženama i uglavnom sa djecom koja sa tim ženama dolaze. I tu nastaje problem i mi ne smijemo više po meni zatvarati oči nad time, nastaje problem. Prošla Vlada je uvela 2012. prvo onaj trogodišnji, i tada su sva skloništa potpisala taj trogodišnji ugovor koji im je garantirao nekakve tri godine koliko toliko jedinstvena sredstva kada je u pitanju državni proračun a u zadnjoj godini se onda išlo na sistem, dakle ponuda ili putem glavarine ili prijava na natječaj odnosno putem projekta.

Poštovana zastupnice Sobol slažem se da ima u politici puno licemjerja. Znači puna su vam usta bila ljudskih prava da to izvješće ne smije pasti. Znali ste da će određeni ljudi u MOST-u podržati to izvješće. Klub zastupnika HSLS-a isto se izjasnio, neki iz domoljubne koalicije i niste se pojavili na glasovanju, zbog toga je izvješće palo.

Samo ću reći, meni je žao ali ja sam ležala sa ovakvom glavom doma, odnosno zubom. Ako hoćete mene prozvati, ako hoćete mene osobno prozvati. Ja ne znam da li su i svi zastupnici i s druge strane i sa sredine itd. bili ovdje. Ali govoriti na taj način da eto zato što vi niste došli, zato je palo izvješće. Molim vas lijepo. Molim vas lijepo. Gospoda iz vladajuće koalicije odnosno iz Domoljubne koalicije su glasali kako su glasali. Nemojte prebacivati uvijek lopticu na oporbu dragi kolega. Gledajte svoju i gledajte što se niste izborili, što niste kao koalicijski parter uvjetovali i tražili vašem partneru Domoljubne koalicije da glasaju za to izvješće kao neovisno, kao izvješće neovisne institucije. Replika, uvaženi zastupnik Goran Dodig. Gospođo Sobol, ja obično se ne javljam kad su replike u pitanju. Međutim, postavili ste ovdje nekoliko teza koje mi se činilo da su čista manipulacija. Govorili ste o demokršćanstvu kao političkom konceptu kojeg ste ocjenjivali kroz slabosti ljudi koji se eventualno nađu u toj stranci. Nema stranke u kojoj nema pojedinaca koji nisu vrijedni bit članovi te stranke i zbog toga nemojte nam politički koncept sotonizirat zbog toga što ima loših pojedinaca. Svi smo mi u određenom trenutku loši pojedinci, ljudi smo sa svojim greškama, ako hoćete i licemjerjem ali jedan zaista politički koncept u kojeg ja vjerujem kao predsjednik Hrvatske demokršćanske stranke jedine koja u ovom trenutku jeste u ovom Saboru, koja ima to u svom nazivu. Žao mi je što tako govorite pa onda iz toga se izvlači zaključak da su te stranke neke propale zbog toga što su bile licemjerne.

Pa ovako kolega. Dakle, u vrijeme kada se ja ću ovako reći, našim ulicama valjaju pokreti koji žele uniziti standarde koje kakve takve ova Hrvatska dostigla, koji žele ugroziti pravo na izbor, koji žele nametnuti svoje strahove, koji žele zaustaviti reforme obrazovanja, dakle pod motom, hoćete demokršćanstva, kršćanstva, nekakvih vrijednosti, konzervativnih ovakvih, onakvih a u isto vrijeme, a u isto vrijeme čelnici ili čelnice tih udruga žive na način da jedno govore, drugo rade a od trećeg primaju novce. Kolega, ja o tome hoću govoriti. I u ovom Saboru za mene je to licemjerstvo, za mene je to kaže kolega … i hipokrizija i kako god hoćete nazovite to tako ali ja hoću o tome govoriti i u ovom saboru, ne optužujući ne generalizirajući niti jednu opciju, ne optužujući i ne generalizirajući ali oni koji se pojavljuju kao čelni ljudi tih udruga zasnovanih na kršćanskim vrijednostima ponovit ću jednog govore, drugo rade a od trećih primaju novce, od onih koji u direktnoj suprotnosti sa onim za što se oni kao zalažu i pokušavaju nam to svoje nametnuti. Ja ću o tome govoriti sviđalo se to vama ili ne. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolegice i kolege. Ja sam jučer već govorio o razlici između ravnopravnosti spolova i rodne jednakosti. To je užasno velika razlika. Evo drago mi je da gospođa Ingrid Antičević Marinović ušla zato jer je ona danas recimo govorila o rodnoj ravnopravnosti. Dakle, miješaju se ti pojmovi a izrazito su velike razlike i zato apeliram da govorimo o ravnopravnosti spolova. To je ustavna kategorija i mi imamo ovdje pred sobom pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova a ne za rodnu jednakost. Ona svoje djelovanje temelji prvenstveno uz Zakon o ravnopravnosti spolova, naravno da se ona može pozivati na druge zakone o suzbijanju diskriminacije, Obiteljskog zakona itd. ali ipak mislim da bi u globalu svojeg djelovanja ona trebala raditi na ravnopravnosti spolova. Kako ona radi taj posao, prvo da postavimo što je ključna stvar. Dakle, reći ću prvo dvije činjenice, dakle većina žena u Hrvatskoj želi imati djecu, većina žena u Hrvatskoj želi raditi, želi biti zaposlena. Usklađivane te dvije stvari je izrazito težak zadatak o kojem se danas i jučer već mnogo pričalo. Međutim, taj upravo dio bi trebao biti prvi dio onaj koji bi gospođa pravobraniteljica trebala raditi. Dakle, mene užasno boli kad dan danas sa terena slušam glasove žena koje ako imaju ugovor na mjesec dana pa se to produžuje po mjesec dana i mjesec dana a onda ih pitaju hoćeš li ostati trudna, hoćeš li se čim se udaš već jednostavno joj ne produljuju ugovor i takve stvari. Ja očekujem od pravobraniteljice da svaki tjedan ako treba traži od nadležnih institucija da se traže ti ljudi, ti poslodavci koji prilikom zapošljavanja pitaju takva pitanja itd.

Ja nisam vidio pravobraniteljicu da je recimo došla do zajednice bračnih susreta koja čisto za vašu informaciju okuplja preko 5000 parova, znači oko 10 000 ljudi koji rade na komunikaciji u braku. Koja je užasno važna baš zato da bi se postigla ta ravnopravnost. Nisam vidio pravobraniteljicu da bi podržala obiteljsko obogaćivanje koje radi upravo na kreiranju dobrih obiteljskih i bračnih odnosa. Nisam vidio da je pozdravila zaručničke tečajeve koji ne, ne govore ovo što je rekla gospođa Sobol odnosno možda ako je negdje iznimka ali govore upravo i rade na toj komunikaciji koja je izrazito važna. Dakle toj demografiji, to što je mislim ključno svim ženama da mogu rađati, da mogu raditi, da mogu uskladiti te dvije stvari posvećena je demografiji 1 stranica sa općenitim stvarima sa izlikom da bi država trebala više o tome voditi brigu, s čim se ja apsolutno slažem. Naravno da nije na pravobraniteljici da izrađuje programe i provodi demografsku politiku ali je pitanje koliko pažnje posvećuje tome. Jer nakon te 147. stranice nakon toga imamo 12 stranica koje govore o homoseksualnosti, o diskriminaciji spolnih manjina. Kad govorimo o tome dakle i mislim u svemu kad usporedimo taj odnos, dakle ja znam da će pravobraniteljica sad nakon toga 5 minuta govoriti ili pola sata što ima pravo o utemeljenosti svojeg djelovanja. Ja ne sporim da će ona naći negdje utemeljenost toga što ona radi. Ja samo govorim o tome da je njezina procjena i ona će odlučivati na što će obratiti više pažnje, na što će obratiti manje pažnje. Ja iz svega što je ona radila, a sad ću navesti još nekoliko primjera, vidim da je ona koristila diskriminaciju jednako kao i pučka pravobraniteljica kad god je netko isticao nekakve vrijednosti onda se govorom o diskriminaciji onih koji ne žele te vrijednosti ustvari htjelo ušutkati ovog prvog. Recimo kad pravobraniteljica za djecu je prošle godine provela istraživanje o zdravstvenom odgoju. Mi svi znamo da je ministar Mornar nakon što je gospodin Jovanović otišao ustvari na neki način zataškao taj zdravstveni odgoj i da ga nitko nije provodio. Nakon toga ga je Ustavni sud ukinuo. Gospodin Jovanović ga je praktički nepromijenjenog ponovno uveo u škole. I znamo zašto se on nije provodio. Kad radi to istraživanje ona ne pita kako u zdravstvenom odgoju se govori o odnosima, o komunikaciji između mladića i djevojke. Ne, ona radi istraživanje o homofobnim stavovima učenika. Dakle, vidi se gdje je njezina akcent djelovanja. Kad je bio referendum o braku kao što sam rekao jučer gospođa pravobraniteljica je otvoreno sudjelovala u kampanji, nije se držala nimalo nepristrano na to što se pozivala maloprije. Maloprije smo čuli da je izrazila svoj stav o građanskom odgoju kao obveznom predmetu. Znači da smatra da ima ingerenciju izreći taj stav. Kad sam je pitao za stav o vjeronauku u školama onda je rekla ne, nemam ingerenciju o tome govoriti kako vi u Saboru odredite tako ću ja reći. Dakle, drugim riječima nema stav o tome. Kada govorimo o referendumu o braku odnosno mene zanima želi li pravobraniteljica za djecu ispoštivati, poštuje li ona Ustav i taj dio koji je na najdemokratskiji način unesen u Ustav koji govori da je brak zajednica žene i muškarca? Što pravobraniteljica radi kad ljudi mole za život? Znači, imate Akciju „40 dana za život“, ona smatra to diskriminacijom i traži da se naprave buffer zone. Jeste li čuli ako netko smatra u pluralnom društvu da je pobačaj nešto loše, ako smatra da je život nešto dobro, ako želi utjecati na svijest onda se trebaju raditi buffer zone? Jeste li vidjeli pravobraniteljicu za djecu da kad je netko govorio nešto protiv pušenja da je ona tražila buffer zone da se ti ljudi odmaknu, da ne bi utjecali na žene? Dakle, to govorim o nametanju vlastitog stava. Znači vi ste svjesni da naravno kad se govori o piluli za dan poslije koja ima učinak i dan poslije naravno ako je to dan poslije ovulacije, jasno je da se dogodilo začeće. Da se govori o tome da nisu jasno znanstveno istražene sve posljedice te pilule. I gospođa pravobraniteljica ide tražiti da se ona može, ona ide Liječničkoj komori sugerirati da se i djevojčicama, znači mlađima od 18 godina, to omogući bez recepta. Kakve to veze ima sa ravnopravnosti spolova? Dakle, ja iz svega toga zaključujem, iz svega ovoga, da ravnopravnost spolova se valjda bi trebala svesti da muškarci ne mogu rađati pa onda idemo i žene učiniti da i one ne rađaju. Razumijete? To nije to. Ja ne smatram da žena time što rađa da je ona zakinuta, da je ona osuđena na nekakvu groznu sudbinu. Ja smatram rađanje i djecu nečim dobrim, nešto što muškarci ne mogu a žene mogu. I u čemu mi svi kao društvo trebamo pomoći da se to uskladi i da žene imamo na tržištu rada i da one usklade svoj obiteljski i profesionalni život. Dakle, sve ovo što sam sad govorio pokazuje da pravobraniteljica za djecu u onom smislu u kojem je trebala raditi na ravnopravnosti spolova i onim ključnim stvarima nije pridavala dovoljno pažnje, a sa dvostrukim mjerilima prema svojim, ne kažem da nije utemeljeno, prema svojim procjenama se uključivala u jednu ideološku borbu koja po mojem mišljenju nema nikakve veze sa ravnopravnosti spolova. Bilo je ovdje riječi da bi se mi neki trebali valjda sramiti govoriti o ne znam tradicionalnim ili patrijarhalnom ili što, ne znam kako nas već nazivaju.

Ja zagovaram programe koji će govoriti o tim razbijanjima stereotipa muških i ženskih poslova u kojima bi muškarac valjda kad dođe s posla trebao čitati novine a žena bi trebala opsluživat. Dakle mi imao puno toga zajedničkog.

Ja znam da mediji od mene pokušavaju napraviti nekakvog ekstremista. Znači ja kad kažem da preferencije gospodina Milanovića nisu baš identične našima, onda će Index prenijeti da su preference gospodina Milanovića suprotne našim preferencama. Tako da naprave što veću suprotnost. Mislim da imamo puno toga zajedničkog i da na tome trebamo raditi i na onome što zaista jest ravnopravnost spolova. Drago mi je kolega da vi pomažete u kući i ja pomažem u kući. Što se tiče rodne ravnopravnosti i takve diobe od ravnopravnosti spolova, znači priznati ravnopravnost spolova a da nije bilo nas žena iz SDP-a 2000. godine evo i ovdje sjede koje smo zajedno to ishodovale da ravnopravnost spolova podigne se na ustavnu razinu. I govoriti o ravnopravnosti spolova a ne uvažavati rodnu ravnopravnost znači biti oprostite licemjeran. Jer rodna ravnopravnost upravo želi žene ravnopravne u društvu a ne da su im zadane određene društvene uloge i mi, i kažete i sami da u tome imamo zajedničko, meni je to drago ako vi to priznate, onda time priznate i rodnu ravnopravnost. Da rođenjem nije zadana uloga žene i muškarca, a vidim da jedna udruga upravo zamjera to pravobraniteljici što prepoznaje to kao skrivene pa čak u nekim dijelovima i eksplicitne forme diskriminacije što upozorava na to dakle kakve su uloge dječaka, a koje djevojčice, koje su boje rezervirane za muškarce, koje su za žene. Kada govorite o pobačaju tko je ikada rekao da je pobačaj nešto dobro? Ali država mora vidjeti što je još gore zlo od toga. A sigurno bi pobačaja bilo manje da je edukacije među mladima više bez ikakvog licemjerja i da je ih se educira na pravom mjestu a ne od ko zna kakvog žutog tiska ili kakvih prikaza ili časopisa. Međutim, ono što nisam nikad čula, a što bi trebala, to bi ste se trebali vi više zalagati i na tim mjestima na kojima jeste upravo da muškarac onda bude najviše uz ženu. Evo dozvolite mi završit ću. Ja mislim da vi vjerujete da smo mi svi ovdje bogom dani, a nisu samo bogom dani oni koji misle kao vi, a ostali su vragom dani. Prvo ja sam govorio što ja radim kod kuće, nisam rekao da pomažem. Druga stvar, dakle ja se potpuno sadržajno slažem s vama, samo ja govorim o društvenoj, o datosti i društvenim ulogama spolova. Vi govorite o društvenim ulogama rodova. Ja vas samo hoću uputiti, dakle mi mislimo isto na jedno muškarca i ženu. Dakle ja sam protiv toga. Znači imamo izvrsnih muških flautista, pa čak i ženskih trombonistica da budem jasan. Znači ja sam protiv toga, samo sam protiv toga, ja sam za to, samo sam protiv toga da se mijenjaju nazivi spol i rod. O tome vam puno mogu reći Ženska mreža, CESI itd. da ja sad ne elaboriram. I dakle ja bi samo htio da te zabune u kojoj su nas kako jednu podvalu uveli neki, da to maknemo na stranu i ostanemo ono na čemu možemo biti zajedno. Onda u vezi pobačaja, slažem se ponovno s vama da ako bi imali bolju edukaciju da bi imali manje pobačaja. S tim se slažem. Naravno vjerojatno se nećemo složiti kako bi ta edukacija trebala izgledati, odnosno pokušali smo se složiti u ovih 10 godina pa nam nije išlo. I onda smo se svađali i danas nemam ništa u školama. Ja se toplo nadam da ćemo mi doseći jedan demokratski standard u kojem ćemo i ja odgajat svoju djecu na svoj način, i vjerujte mi ja ću jako puno ću to raditi da ne bude pobačaja, i vjerojatno ćete vi isto odgajat svoju djecu na svoj način i sigurno nećete htjeti da vaša djeca idu na pobačaj. Dozvolite da ti načini budu različiti i da imamo različite pristupe programu spolnog odgoja i da jedni i drugi kao dobri mogu biti dio školskog sustava. I ja zaista ne mislim da je netko bogom dan, da je netko vragom dan. Ne znam točno na što ste jučer bili, to ono što sam za Jokića rekao? … [[Upadica se ne čuje.]] Pa gledajte, ja sam samo apelirao na to što je potvrdio i gospodin Milanović da su oni od politike odabrani. I koliko vidim sad i javnost prihvaća to da je normalno da nije netko pao s neba da tako kažem, da ga je netko ko je dobio povjerenje građana a to je politika bio to Milanović, ili ministar Mornar imenovao.

Kolega Ilčiću, vi ste kroz svoje izlaganje u više navrata a rekao bih tako kroz primjere apostrofirali ili bolje rečeno precizirali politički habitus pravobraniteljice, no oko toga se ja na neki način kroz te primjere mogu i složiti. Ali složiti ćemo se da, jer treba zakonodavstvo urediti. Ne očekujete valjda od socijaldemokrata da oni u tom segmentu urede zakonodavstvo koje je nužno potrebno, o ravnopravnosti spolova ali prije svega mislim u zaštiti majčinstva i očinstva što posebno želim naglasiti i po drugi put već danas jer ne možete očekivati od socijaldemokrata da na neki način zakonski uredi odnos da majka bude odgojiteljica sa troje, četvero ili više djece i da ima status odgojiteljice unutar svoje vlastite obitelji. Na taj način doprinosi i demografskoj slici Hrvatske. Ne možete očekivati da socijaldemokrat kroz svoje zakone, kroz neke zakone koje donosi, uredi odnos da bude poslodavac kažnjen ako žena trudnica je izrabljivana na svom radnom mjestu. Ne možete očekivati niz drugi segmenata u tom dijelu, unatoč, rekao bih tako opaski s druge strane da ima nas svakakvih i u demokršćanskoj opciji ali vjerujte i u socijaldemokratskoj opciji isto tako ima svakakvih. Zovu se socijaldemokrati a ono potezom pera 1100 ljudi budu izbačeni iz stranke. Demokrati su. Prema tome za te vrijednosti, načelne vrijednosti demokršćanstva, ne govorimo o pojedincima nego generalno se treba zalagati kroz institucije Hrvatskoga sabora, kroz ministarstva i Vlade da se uistinu iznad svega zaštiti majčinstvo i očinstvo jer je to aspekt budućnosti Hrvatske države u niz segmenata a iznad svega u demografskoj politici RH. Da sam smatrao da mogu to očekivati od SDP-a vjerojatno se ne bih politički niti angažirao iako moram reći da sam malo ambiciozniji. Dakle da očekujem da će SDP one dobre mjere koje će biti dobre mjere i koje uvažavaju mogućnost izbora, znači niti vi se sigurno ne zalažete za to da se nekome nametne status majke odgojiteljice nego da se dakle da ta mogućnost. Dakle ja mislim da taj dio bi trebao biti nesporan i ne bi smio biti podložan političkim promjenama kao što se dogodilo 2001. kada je SDP ukinuo trogodišnji porodiljini dopust pa smo imali 2001. automatski užasan pad koji se danas vidi, to su vam djeca koja danas upisuju srednju školu, vidite, pogledajte si malo po srednjim školama koliko po županijama vam ima po 100, 200 djece manje nego prošle godine. Ja mislim da zaista tu moramo doći do jednog konsenzusa. Dakle mislim da ako se nešto uspostavi kao pogrešno, kao što se uspostavio komunizam za koji su svi govorili da je to najmoderniji sustav. Ja sam to učio u osnovnoj školi. Kasnije se uspostavilo da nije dobar, pa se odustalo od toga. Tako se i rodna ideologija tumačila kao nešto najmodernije, kao novi oblik ljudskih prava pa su ukinuli skandinavski rodni institut koji je promovirao tu radnu ideologiju zato jer se pokazalo da je to šarlatanstvo znanstveno.

Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Kolega Ilčiću, ne mogu se oteti dojmu da ste vi zapravo kroz svoje izlaganje napisali odnosno iznijeli svojevrsnu vrlo preciznu optužnicu gospođi pravobraniteljici za ravnopravnost spolova. Ono što me zapravo, pa ne iznenađuje ali što mogu vidjeti je da ta optužnica nevjerojatno je nalik na ovo pismo koje je poslala Udruga „U ime obitelji“, 19. svibnja 2016. godine pod predmetom Zahtjev za odbacivanjem izvješća o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Nevjerojatno je zapravo kako vi s jedne strane dajete pravobraniteljici ovlast tamo gdje je ona nema, pa kada kažete da treba osigurati ona uvjete da žene mogu pomiriti obiteljski i profesionalni život. Ne, to radi država, vi ste na vlasti i država je odgovorna na svakoj razini. Država, jedinica lokalne, jedinica regionalne samouprave na koji način će osigurati javni servis koji će ženi pomoći da pomiri ta dva aspekta svog života. A s druge strane joj ne date odgovornost primjerice da brine o provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova.

To je ono o čemu djeca trebaju učiti u školi i to će doprinijeti boljoj provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova a onda na kraju i većoj ravnopravnosti žena sa muškarcima u društvu. I treće, ja bi voljela da se mogu složiti s vama kada kažete da mi imamo puno toga zajedničkog. Gospodine Ilčiću moja i vaša slika Hrvatske nisu iste. U mojoj Hrvatskoj vlada sloboda, u vašoj Hrvatskoj vlada kontrola. Ne znam zašto vam je nevjerojatno da moje izlaganje bude slično onome od „U ime obitelji. Pa ja sam jedan sigurno od pokretača „U ime obitelji“ i referenduma o braku u najmanju ruku da tako kažem. I naravno da kada mi govorimo o zdravstvenom odgoju da će „U ime obitelji“ to prenijeti i obratno, razumijete. Dakle tu ne vidim ništa sporno, ne znam da li je to nekakva stigmatizacija koje bih se ja trebao valjda sramiti ili nešto. Druga stvar kad govorimo o kritici odnosno kak ste rekli presudi pravobraniteljice. Ja se nadam da pravobraniteljica za ravnopravnost spolova neće kao pučka pravobraniteljica reći da smo mi odbacili njezino izvješće zato jer smo mi protiv ljudskih prava. Pa gledajte to je sasvim nelogično. Dakle, pravobraniteljice su naše izaslanice, naše povjerenice za borbu za ljudska prava. Jedino što ja smatram logičnim kad smo mi odbacili izvješće pučke pravobraniteljice je da mi kažemo mi nismo zadovoljni kako je ona branila ljudska prava i o tome se radi. Dakle, ja ne donosim nikakvu presudu. Ja donosim svoje mišljenje i na to valjda imam pravo. Druga stvar, što se tiče uvjeta, ja ne tražim da pravobraniteljica. Mislim, dobro znamo i vi i ja što su ovlasti pravobraniteljice. Ja sam govorio da želim da svaki tjedan govori i poziva inspektor o radu da provjeravaju da itd. da ne ponavljam što sam rekao da govori, što jest u okviru njezinih ovlasti. Zatim što se tiče našeg zajedništva ili ne zajedništva. Ja zaista mislim da je ono puno veće nego si vi možda u ovom trenutku mislite i u pogledu tih sloboda. Ja bih u svakom slučaju htio da dobronamjerno idemo prema tome. Danas se puno govori po medijima, jučer na Jutarnjem listu, HRAST je valjda glavni stopiratelj reforme i ne znam što.

Replika, uvažena zastupnica Gordana Sobol. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Dakle, kolega Ilčić nama nije, mi nešto nemamo zajedničko a to je što za razliku od vas ja smatram da se pravobraniteljica kao neovisno tijelo dakle, sa svojim suradnicima drži točno u okviru zakona kojima, čiju provedbu prati a to jest Zakon o ravnopravnosti spolova a to i je onaj dio zakona o suzbijanju diskriminacije i drži se točno ovlasti koje ona ima. Ova dva dana iz Domoljubne koalicije dolaze zamjerke i tu se slažem sa kolegicom Sabinom isključivo papir u ime obitelji. Svi smo ga dobili. Naravno, pravo je svakog zastupnika ili zastupnice da uzme i da čita ili da koristi isključivo, isključivo jednu udrugu. To se pokazalo i na raspravi o onom izvješću. Naime, vi mislite da ova pravobraniteljstva moraju štititi prava onih koje vi mislite da treba štititi a zaboravljate pritom da su pravobraniteljice tu da štite ljudska prava jer ljudsko pravo je pravo pojedinca i jedno pravo koje ima jedna skupina ne može ni na koji način ugroziti ili umanjiti pravo nekog drugog. Ne može, ne smije. Pa to je nešto smo si zacrtali u našim zakonima. Meni je žao ali kaskate bar jedno 10, 15 godina za onim o čemu smo mi ovdje u ovom Saboru otvarali rasprave, donosili zakone, mijenjali zakone od Zakona o ravnopravnosti spolova, Zakon o suzbijanju diskriminacije, ureda pravobranitelja itd., itd. naprosto kaskate. Ja se tu nikako ne mogu složiti sa vama da vi tražite neka prava u skladu sa svojim nekakvim pokretima u isto vrijeme onemogućujući svim drugim građanima i građankama koji se u tome razlikuju od vas da ostvare svoja puna prava kao građani i građanke ove države.

Znači, ona je, ja sam govorio o odnosu njezinog interesa i koliko pažnje čemu posvećuje, to je prva stvar. Druga stvar. Kad govorite o papiru u ime obitelji. ja nisam čuo nikoga osim mene u Saboru da bi spominjao i jednu točku koja je u ime obitelji napravila. Druga stvar, ozbiljno vam kažem, gospođa Mađerić je pričala u ime Kluba HDZ-a, ni jednu točku nije spomenula od toga. Druga stvar, što sad u ime obitelji, što sad bi se trebali stidjeti, pa u krajnjoj liniji zdravstveni odgoj, pa zdravstveni odgoj smo mi vodili u udruzi Grozd. Ja ne bih smio govoriti o zdravstvenom odgoju, 40 dana za život, kakve to veze ima sa u ime obitelji, oni su to iznijeli u svoje mišljenje i imaju pravo. Imam li ja slične poglede sa u ime obitelji, da. Treća stvar, kad govorimo u odnosu prava tko daje kome kakvo pravo, dakle, mi danas imamo znanstveno potvrđenu činjenicu da život počinje u trenutku začeća. Dakle, to nije gospođa pravobraniteljica je za to rekla u jednom svojem prošlogodišnjem izvješću da je to kako je rekla religiozna dogma, za tu činjenicu, jel? Pa ne znam onda koja je to znanstvena činjenica, ajde dajte mi znanstvenu činjenicu koja govori da život počinje u petom mjesecu ili kad dijete zaplače kako je rekao ministar Ostojić bivši. Dakle, ja samo, vi kad govorimo o pravima, ja sad na to odgovaram, znači, kad govorimo o pravu na izbor, da, ja govorim ako život počinje u trenutku začeća a život ljudskog bića, život čovjeka je temeljno ljudsko pravo onda i nerođena djeca imaju svoje pravo i imaju pravo na život. I o tome ja govorim. Govoriti danas o ženskom tijelu je potpuno deplasirano. To kao da danas nije izmišljen ultrazvuk i kao da se ne zna da u 22 danu trudnoće kuca srce djeteta.

Izvolite. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Ilčić. Ja ću se malo osvrnuti na to jer smo danas u jednoj čvrstoj raspravi od predstavnice SDP-a i u njezinim replikama čuli sljedeće stavove. Prvi stav, vjeronauk treba izbaciti iz škole da se napravi mjesta za građanski i zdravstveni odgoj. Drugi stav koji je bio čvrst i jasan u Jugoslaviji su žene imale veća prava nego danas. I treći stav dobro je da mladi napuštaju Hrvatsku pa se onda možda i vrate. Zaista, očito je jedna nova platforma SDP-a, nove politike od kojih smo već dosta toga čuli u povijesti ali SDP je dosada uvijek bježao od toga. Sjećamo se 2007., vjeronauk da ili ne itd. sve do današnjih dana. Danas su to službeno odgovorili i izgovorili i sada točno znamo, znamo da je SDP spreman izbaciti vjeronauk iz škola radi provođenja svojih ideologija, znamo da žale za Jugoslavijom jer su to danas očito i potvrdili i nikad nam neće oprostiti što smo je s hrvatskim narodom srušili, vjerojatno. A kako je to izgledalo kad govorimo o ljudskim pravima i ravnopravnosti u ono vrijeme s obzirom da je kažem Savez komunista čiji su oni pravni sljednik za to imao specifične mjere. Oni su osnovali za muškarce Goli otok, a za žene Sveti Grgur kao zatvor jer su tamo završavali ljudi koji su imali drugačija politička mišljenja, tamo su radili na teškim vrućinama, umirali, bili su zatvarani jer su se usudili misliti nešto drugačije.

Zapamtimo, filokomunisti i ljudska prava to vam ne ide zajedno, to ne ide u jednu rečenicu, to je drveno željezo. Činjenica je da su dlaku promijenili ali ćud je ostala ista gospodo. Povreda Poslovnika, znači dvije povrede. Poštovani potpredsjedniče smatram da je povrijeđen Poslovnik u članku 238. kada zastupnik tijekom iznošenja rasprave govori o temi koja nije predmet rasprave. Gospodin Borić se nije replicirao kolegi Ilčiću nego meni. A ja bih voljela kolega Boriću da ste bili kada sam ja imala svoju raspravu i da ste imali hrabrosti da se onda vi i ja usuglasimo.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Apsolutno u svojoj replici nije replicirao kolegi Ilčiću nego je govorio vrijeđajući žene govorio o onome što zapravo nije bio predmet rasprave kolege Ilčića. Kad ste već odlučili gospodine Boriću ići zapravo raspravljati o nečemu što nije tema onda ste se trebali držati onog što najbolje znate a to je kako s Kalmetom bojati naše tunele po tri, četiri puta.

Ja vas molim kolegice i kolege! Dakle povreda Poslovnika, uvaženi zastupnik Josip Borić. Članak 238. kolegice kao i inače uvijek lažu ili izgovaraju neistine. Ja sam kolegice Krpan bio ovdje u dvorani kad ste vi govorili i točno sam čuo što vi govorite ali sam pustio sebi vremena da mogu o tome razmisliti. Razgovarao sam sa kolegom Ilčićem i odgovorio na njegov dio koji je govorio o zdravstvenom i građanskom odgoju kojeg ste vi uveli. Ako vas boli istina, a to moguće da jest, s obzirom da je SDP nasljednik Saveza

Trebali ste upozoriti uvažene zastupnice da su povrijedile Poslovnik, članak 238. jer su započele govoriti o drugoj temi za koju nisu dobile riječ, a javile su se za povredu Poslovnika. Žao mi je što ih istina boli, ali srećom nećete vi odlučivati o tome da li će se vjeronauk izbaciti iz škole. Izvolite.

Znači ona se javila da kaže da to nije tema pa je onda ona skrenula na drugu temu. Ja sam već danas rekao tijekom rasprave da načelno kada bi uzeli u obzir količinu rasprave i postotak rasprave onda bi vidjeli da je veliki postotak bio van teme. Ja apeliram uvijek na zastupnice i zastupnike da se drže teme o kojoj se raspravlja, ali evo uvijek se dogodi da se ode van teme objašnjavajući nešto. Hvala gospodine Borić. Da odgovorim na onaj dio koji se tiče zdravstvenog odgoja. U kampanji predizbornoj su me pitali kao bunili ste se protiv Jovanovićevog programa, sad dok vi dođete na vlast onda ćete izbaciti … [[Govornik se ne razumije.]] i onda će sva djeca trebati ići na GROZD-ov program. Ja sam rekao ne, neće. Zato jer mi zaista vjerujemo u pluralnost. Mi zaista vjerujemo u to da roditelji trebaju birati i mi zaista vjerujemo da i vi imate dobre namjere i mi imamo dobre namjere ali imamo različite puteve. I kod programa koji specifično djeluju odgojno, naglašeno odgojno treba postojati mogućnost izbora. I htio bih da se oko te pluralnosti usuglasimo. Da nije odabir između HDZ-a i SDP-a nego da je odabir između jednoumlja i pluralnog društva. I ja se nadam da mi idemo prema ovom pluralnom društvu u kojem ćemo pokazati da smo različiti i da imamo različite pristupe i da oni mogu živjeti zajedno. Ja sam kod gospođe pravobraniteljice da pokazao jednu kritiku prema njezinom djelovanju. I kad ste spomenuli zdravstveni odgoj, evo da spomenem još tu činjenicu, da na raspravi o kurikulu kad smo imali tematsku sjednicu gospođa pravobraniteljica je preko pola svojeg vremena, pogledajte si fonogram, pričala o homofobnim stavovima učenika. Homofobni stavovi učenika su valjda najvažnija tema u ovoj reformi kurikula. Naravno da jesu, e pa meni nisu. I ja mislim da taj kurikul ima puno, puno važnije stvari od homofobnih stavova učenika i da većinu u krajnjoj liniji strukture našeg školstva se govorio o matematici, fizici, kemiji, biologiji, hrvatskome itd. a ne o homofobiji. I tako bi htio da ostane. I mogu, pazite ja govorim što mislim, mogu od mene raditi ekstremista, može gospodin Hrebak tri puta reći da se razlikuje od mojeg mišljenja jer se treba politički distancirati, razumijem iako nisam vidio u čemu se to razlikuje. I baš me briga što tko misli, meni je važno da se istina kaže i da se argumentima sučelimo u mišljenja. Završni osvrt uvažena pravobraniteljica za ravnopravnost spolova gospođa Višnja Ljubičić.

Prvo, Ustavni sud u svojoj presudi kad je ukinuo zdravstveni odgoj je jasno na 2 stranice rekao da se ne može nešto nametati roditeljima da su roditelji prvi i glavni odgojitelji što se u drugoj inačici zdravstvenog odgoja nije promijenilo. Drugo, kod referenduma o braku Ustavni sud je da rekao razvijanje drugog instituta osim braka ali nije rekao u kojem smjeru i do koje razine obzirom da je jasno da brak sa ovom definicijom može biti samo zajednica između žene i muškarca. Treće, kod pitanja vjeronauka vaša ingerencija nije ni kod vjeronauka niti kod građanskog odgoja da vi nešto uvodite u školski sustav nego da dajete mišljenja. Prema tome, bez obzira na kojoj razini zakonodavnoj odlukom ministra ili međudržavnoj razini vi imate pravo reći svoje mišljenje. Prema tome to nije isprika što ste rekli. Četvrto, što se tiče buffer zone za molitvu jasno je i notorna je činjenica da ti ljudi koji mole pred bolnicom nisu nikome niti spriječili ulaz, znači da oni imaju slobodan prolaz, niti da oni galame jer mole u tišini. Znači, jedina je činjenica da je to nekom išlo na živce i da ste vi stali na njihovu stranu. Peto, ispitivanje zdravstvenog odgoja rekli ste upravo izvučeni su homofobni stavovi. I zaključno, dakle ja nisam rekao da vi ne radite na recimo govorio sam o tim ugovorima na određeno vrijeme i da se ne bunite protiv toga da žene ostaju bez posla kad ostaju trudne itd. Ja sam rekao da ne radite dovoljno. Dakle, vaš fokus kao što sam dao i primjer dolje na odboru kad smo govorili o kurikulumu u kojem ste preko pola vremena govorili o homofobiji u školama a govorimo o kurikulumu koji je užasno važan onda pokazujem da je vaš fokus okrenut na nešto što ja smatram da nije najvažnije i da niste dovoljno pažnje posvetili onom što jest.

Dakle to ne možete ni vi znati, niti ja jer nismo obišli sve centre i nismo u svakom trenutku bili pred svakom bolnicom. Oni koji su to doživjeli a to su zaposlenici i zaposlenice koji svaki dan dolaze, oni su stvorili svoju inicijativu i došli su k nama. Znači ja vas molim da ono što, ne što ide u smislu određenih pritužbi stvarnih životnih činjenica ne relativiziramo i paušalno ne određujemo jer radi se o stvarnim ljudima, stvarnim činjenicama i stvarnim sudbinama. Kada govorite o kurikularnoj reformi onda morate reći da smo mi rekli da po segmentima koje pratimo spol, spolna orijentacija, bračni i obiteljski status, materinstvo i rodni identitet da smo samo razmatrali to kroz ono što ulazi u našu vokaciju. Da je nedovoljno sadržaja ili neodređenih sadržaja dato vezano za spolnu orijentaciju i rodni identitet. I tu smo se nadovezali na to da je potrebno razraditi temeljem analize koju smo upravo dobili 2015. godine. Molim vas budite decidirani i nemojte zamjenjivati teze. Ja bi vam se na kraju htjela gospođo pravobraniteljice, vama i vašem timu zahvaliti na odlično obavljenom poslu, na savjesnom poslu, stručnom poslu. Da ste ostali na visini unatoč mnogim preprekama i zaprekama, na visini svog profesionalnog i ljudskog dostojanstva. I na to smo silno ponosni i na to vam hvala. Upravo zbog toga mnogi vam to zamjeraju, ali to vam je tako. Ko je na putu istine, njemu su mnoge prepreke na putu. Međutim, drago mi je da se niste u tome mogli smesti. Niste se dirali vi u definiciju braka, nego ste se dirali u brak, odnosno reagirali na one situacije što najčešće žene proživljavaju u braku, a ti koji su se mislili samo kako definirati brak oni su ostali na razini definicije, jer važna je definicija. I što su u krajnosti postigli? Da su izjednačili bračnu i vanbračnu zajednicu. Jer po definiciji je i vanbračna zajednica zajednica muškarca i žene. Dakle unazadili su još čak i definiciju braka. Nadalje, ovo što žene proživljavaju u situaciji prava na izbor potpuno ste u pravu. I liječnici mnogi upravo zbog toga unatoč zakonskim obvezama proglašavaju odnosno pozivaju se na priziv savjesti. Odjedanput je nastao pošast priziva savjesti koja je vrijedila samo ujutro, a popodne kad je to žena plaćala pod upotrebom svih bolničkih sredstava i na trošak bolnice nije više obnoć kad je pao mrak, više nije bilo priziva savjesti. I još na kraju želim reći što se tiče reprodukcijskih prva dobro je da se time i ko će se time najviše baviti nego upravo vi, jer žensko tijelo još uvijek je poligon muške vladavine i u politici. Kada su ženska reproduktivna prava pa to je rekao čak i James Woodson, dakle onaj koji je dešifrirao DNA sam je rekao i citiram „Kada su takva pitanja u pravu bolje da se muškarci drže podalje jer muškarci često pobjegnu i od vlastite djece a ne se brinu za tuđu nerođenu djecu. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.